poslanici, otvaram Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodnih poslanika. Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 161 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine. Da li neko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Izvolite. Hvala, poštovana predsednice. Uvažene kolege i koleginice, dame i gospodo, na prvom mestu moram da zamolim predsednicu, ako je ikako moguće, da utiče na ministre kako bi u blagovremenom roku dobijali odgovore na poslanička pitanja koja su vrlo jasno regulisana Poslovnikom o radu Narodne skupštine. Budući da sam poslaničko pitanje postavila 29. jula ministru finansija, danas je 21. oktobar, odgovor na postavljeno poslaničko pitanje još uvek dobila nisam. Na ovom mestu svoje pitanje postavljam Vladi Republike Srbije, u prvom redu ministru finansija. Naime, kakav je uopšte stav Vlade Republike Srbije, ako takvog stava ima, o statusu akcionara „Agrobanke“ i da li Vlada Republike Srbije razmišlja, planira, nalazi modalitete upravo da nadoknadi štetu domaćim i stranim akcionarima koji su izgubili svoju privatnu akcionarsku imovinu u ovoj aferi, zapravo čija je privatna akcionarska imovina i brutalno i bahato opljačkana? Naime, Narodna banka Srbije je uvela prinudnu uplatu u „Agrobanci“ decembra 2011. godine zbog nemogućnosti naplate kredita ranije odobrenih. Krajem maja 2012. godine banka je ugašena, a svi znamo da je nakon toga formirana čuvena „Nova Agrobanka“, koju je osnovala država Srbija sa 85 miliona evra, dok je kapital u vrednosti od pet miliona evra u tu istu „Agrobanku“ uložila Agencija za osiguranje depozita. Da borba protiv kriminala i korupcije ne bi u ovom slučaju ostala samo mrtvo slovo na papiru ili samo puko izborno obećanje, država suprotno može da dokaže jedino ukoliko po ovom pitanju nešto učini i onog momenta kada konačno odgovori na zahteve akcionara. Moram dodati takođe da su svi upoznati sa činjenicom, bar putem sredstava javnog informisanja, da su ti isti akcionari slali brojne dopise između ostalog i vladama zemalja EU i njihovim parlamentima, njihovim ambasadorima, njihovim privrednicima. Ukoliko su već predstavnici EU izrazili svoju zahvalnost, jer im dopisi akcionara „Agrobanke“ omogućavaju da, kako oni navode, realno sagledaju kako se u Republici Srbiji sprovodi vladavina prava, onda teško da u ovom slučaju, dok se konačno nešto i ne preuzme, možemo govoriti o već spomenutoj borbi protiv korupcije i to kao prioritetne u okviru poglavlja 23. i 24. Pitanje koje se nameće jeste upravo i gde je završio spomenuti kapital domaćih i stranih akcionara „Agrobanke“ Ovako izvršenom krivičnom delu, a zapravo, budimo iskreni pa stvari nazovimo pravim imenom, reč je o jednoj organizovanoj kriminalnoj pljački, akcionari su, između ostalog, obavestili i Frederiku Mogerinu, italijansku ministarku inostranih poslova. Neposredno pre nje oni su o svom problemu i o tome obaveštavali isto tako i ambasadora Italije. Pre toga su sa tim upoznali i Štefana Filea, kao i Majkla Devenporta. Na kraju krajeva, samo pravedno i pravično obeštećenje jeste jedino rešenje u slučaju akcionara „Agrobanke“ Prošlo je više od dve godine upravo od njene propasti. Jeste šta je učinjeno za sve to vreme i šta je Vlada Republike Srbije uradila po tom pitanju upravo za navedeno vreme?

Hvala, gospođo predsednice. Ja ću krenuti sa ovom najaktuelnijom temom. Nakon fudbalske utakmice Srbija – Albanija, kao i 2008. godine, došlo je do veoma teških napada na Albance i njihovu imovinu u značajnim centrima Srbije. Moje pitanje upućeno Vladi Republike Srbije je sledeće - šta je do sada preduzeto da se urgentno sprečavaju dalja oštećenja imovine i ugrožavanje života pripadnika albanske nacionalne manjine u Srbiji i šta preduzimaju nadležni organi u procesiranju ovih krivičnih dela kojima se izaziva nacionalna netrpeljivost? Ujedno, tražim od Vlade da obezbedi izveštaj o preduzetim merama za slična događanja u 2008. godini, kako u pravcu kažnjavanja vinovnika, počinioca krivičnih dela, tako i u pravcu mera za nadoknadu štete koju su tada pretrpeli vlasnici poslastičarnica, pekara i drugog poslovnog prostora. Poznato je da su ovi teški incidenti počeli da se dešavaju za vreme Miloševićevog režima, kada su drastično degradirana prava Albanaca u Srbiji, a koja nisu bitno poboljšana ni nakon 13 godina od usvajanja posebnog programa Vlade Republike Srbije za ovo područje. Zapravo, u poslednje vreme se pogoršava položaj Albanaca u Srbiji. U Preševu je ukinut Osnovni sud, a i Preševo i Bujanovac su ostali bez osnovnih javnih tužilaštava. U poslednje dve godine jedino albanskom Nacionalnom savetu je smanjeno finansiranje za 30%, a ujedno je prepolovljen broj članova skupštine albanskog Nacionalnog saveta. Sve se ovo dešava iz razloga što su vlasti u Srbiji znatno reducirali nivo prava albanske nacionalne manjine, jer su od početka 2013. godine počeli da tretiraju Albance u 11 puta manjem broju u odnosu na njihov realan broj. U odgovoru na postavljeno pitanje, Ministarstvo lokalne samouprave iznosi da bi ignorisanje podataka popisa prema jednoj nacionalnoj manjini, ovde u ovom slučaju albanskoj, dovelo do diskriminacije i umanjivanja prava pripadnika nacionalnih manjina koji popis stanovništva nisu bojkotovali. Smatram da je ovo nakaradan način opravdavanja drastičnog smanjivanja prava Albanaca u Srbiji, a što je u totalnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i apsolutnoj suprotnosti sa preporukama savetodavnog komiteta Okvirne konvencije Saveta Evrope, kojim se traži da se problem sa bojkotom popisa, da se ovaj problem ne održava na umanjenje prava albanske nacionalne manjine. Istom preporukom se traži da se realan broj Albanaca utvrđuje preko alternativnih metoda, a s druge strane, Republički zavod za statistiku tvrdi u Izveštaju od 16. septembra da raspolaže sa procenom broja stanovnika za sve opštine, pa i za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Zato postavljam dodatno pitanje Vladi – zašto se umesto netačnih podataka, po meni falsifikovanih, ne koriste podaci o broju Albanaca iz ove procene koju radi svake godine Republički zavod za statistiku, a što je bilo učinjeno u sličnoj situaciji za period od 2001. do 2002. godine? Zašto se kažnjavaju Albanci upravo sad kad smo očekivali da će se konačno ozbiljnije pristupiti rešavanju manjinske politike u duhu evropskih vrednosti?

Poštovana predsednice, uvaženo predsedništvo, koleginice i kolege, ovim pitanjem želim da ukažem na izuzetno narušen ekosistem u regiji Novog Pazara i okolini, što se pre svega odnosi na potpuno veliki gubitak šumskih površina. Požari su uzeli svoj danak, te je tako 2011. godine izgorela centralna borova šuma u gradu Novom Pazaru. Godine 2007. je u požaru u okolini grada takođe izgorelo oko 60 hektara šume, takođe borove. Šumski požari su se ponavljali još nekoliko puta u ovom kraju u okolini Prijepolja, Nove Varoši i Priboja, ali i u blizini Đurđevih stupova. Daleko gora stvar od ovih prirodnih stihija bila je i ostala krađa i ilegalna seča, koja je opustošila šume i u ovim krajevima naše zemlje. Nedavno je bilo mnogo priča o šumskoj mafiji koja je opustošila jug Srbije. Brojne novine su pisale o zloupotrebama i o krađama, u kojima su učestvovali zaposleni u šumskim gazdinstvima, koji su pustošili šume, kao i o raznim načinima pljačke šumskih gazdinstava, a kao jedan od najčešćih navodi se preklasiranje trupaca. To je nekažnjeno pljačkanje države Srbije. Postoje indicije i stalni prigovori građana da se slične stvari čine i u novopazarskim šumama, uz brojne zloupotrebe onih koji bi trebalo ove šume da čuvaju. Brojne su optužbe na rad, ali i tvrdnje o navodnoj zloupotrebi u koju su umešani rukovodioci novopazarske šumske uprave. Neodgovorno raspolaganje, pa i trgovanje parcelama u vlasništvu „Srbijašuma“, gubitak ogromnog broja šumskih površina, koji se meri u hektarima zadnjih godina, kao i iskrena želja da do novih pošumljavanja što pre dođe, mi nalaže da pitam ministra poljoprivrede – da li je upoznat sa katastrofalnim stanjem šuma u okolini Novog Pazara? Da li je išta učinjeno u zanavljanju izgorelih i poharanih šuma u ovom delu zemlje, te da ga pozovem da uputi republičkog inspektora za šumarstvo kako bi izvršio vanrednu kontrolu u šumskoj upravi Novog Pazara i svim šumskim upravama u ovom delu naše zemlje? Gradska vlast u Novom Pazaru, kao i SDP, koji čini okosnicu vlasti u dva najveća grada u Sandžaku, čini sve za ovo dugo vreme da oplemeni, obogati i promeni ambijent u kojem žive građani u gradovima Sandžaka, pre svega u Novom Pazaru i Prijepolju. Mogu da kažem da smo mi posadili nekoliko stotina različitih stabala, samo 400 iz donacije koju smo dobili od Republike Turske, ali i ogroman broj stabala u samom centru grada, uz dve naše najveće reke i na taj način dali poruku da zaista želimo da obogatimo različitim vrstama flore naš grad. Naravno, da sadimo i cveće i da Novi Pazar, kao i Prijepolje, zadobijaju jedan novi oblik. Na kraju, želim da naglasim da ćemo mi to i dalje nastaviti da činimo. Želim da pozovem, pre svega, „Srbijašume“ da ozbiljnije uđu u proces zanavljanja šumskih sistema u svim ugroženim regijama i da savesnije raspolažu ovim neizmernim blagom svih građana naše Republike.

Smatram da ste bili dužni da kada je kolega pričao o divljanju nacionalista i razbijanju izloga radnji u vlasništvu Albanaca, da makar sasluša Skupština to pitanje, ako država već ništa ne može da učini po tom pitanju. Izvinjavam se, kolega, ne znam odakle vam informacija da država ne čini ništa po tom pitanju? Ja postavljam pitanje danas. Nije bilo pitanje. Izvolite. Moje pitanje danas, za promenu, jeste koliko je koštalo održavanje Vojne parade, pošto nisam dobio odgovor od ministra odbrane koliko će koštati održavanje Vojne parade? Do današnjeg dana taj odgovor, predsednice, nisam dobio. Prvo, želeo bih da tim povodom, odnosno povodom jučerašnjeg dana, čestitam svim Beograđanima Dan oslobođenja Beograda i da se još jednom zahvalim svim oslobodiocima, koji su bili širom bivše Jugoslavije u oslobađanju Beograda, na datim žrtvama, ali i da se zahvalim na profesionalnom odnosu vojnika koji su učestvovali na Paradi četiri dana pre stvarnog oslobođenja Beograda. Tu imam jedno podpitanje za Ministarstvo odbrane i za Vladu Srbije. Pošto je portparol Vojske Srbije neku veče na Javnom servisu rekao da će biti isplaćene dnevnice učesnicima na toj paradi, a gospodin Lazanski, koji je to veče, čini mi se, bio u ulozi glasnogovornika Vlade Srbije, poznat inače kao učesnik u izborima za mis, rekao da neće biti isplaćene naknade odnosno dnevnice vojske, pa da nam ministar odbrane kaže da li će vojsci biti isplaćene dnevnice za taj dan učešća na Paradi? Drugo pitanje odnosi se na vas, kao predsednicu Skupštine i na predsednika Vlade Republike Srbije. Na vas, da li ste dobili rešenje Agencije za borbu protiv korupcije kojim se preporučuje razrešenje ministra Selakovića, pošto u rešenju piše da je dostavljeno i Skupštini i da li ste rezervisali termin u zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije za raspravu o razrešenju ministra Selakovića, kada to rešenje, naravno, postane pravosnažno? S druge strane, pitanje predsedniku Vlade Republike Srbije, zbog čega dozvoljava bezobzirno urušavanje ugleda nezavisnih regulatornih tela, odnosno nezavisnih tela koje je ova Skupština imenovala, a odnose se upravo na ovaj slučaj preporuke za razrešenje gospodina Selakovića, koji je na jedan neprimeren način komunicirao sa Agencijom za borbu protiv korupcije, izjavljujući da mu neće držati pridike oni kojima su ruke duboko u medu? Mogao je gospodin Selaković o tome da priča nešto ranije, a pre ove preporuke koja mu je izrečena. On je u ovom slučaju u sukobu interesa, kao što je bio u sukobu interesa, po svemu sudeći, i kada je postavljao određena lica na vrlo odgovorne funkcije. Pitam predsednika Vlade za diskreditaciju regulatornih tela, a ona se ne tiču samo Agencije za borbu protiv korupcije, protiv koje sada postoji orkestriran napad, po svemu sudeći dirigovan, iz krugova bliskih Vladi, pitanje se tiče i tužbe i zbog čega je došlo do toga, „Transparentnosti Srbije“, koju je podnela protiv Vlade Republike Srbije, a zbog ne dostavljanja informacija, vrlo važnih informacija, koje se tiču imenovanja direktora javnih preduzeća, razrešenja nekih direktora javnih preduzeća, isplate stimulacije direktorima javnih preduzeća i drugim vrlo važnim pitanjima… Da, da, ali ste me prekidali, pa mi dozvolite… Ne, nego ste vi trošili vaše vreme na konstatacije oko prethodnog govornika. Ne mogu da vam dam više vreme. Zahvaljujem. Odgovoriću vam odmah, nisam dobila rešenje i nisam rezervisala termin za sednicu. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća predsednice Skupštine, razlog za naše ponovno javljanje je želja da se utvrde činjenice i istina u vezi poslovanja Srpskih železnica u vreme kada je na njihovom čelu bio Milanko Šarančić. Niti ja kao poslanik, ni poslanička grupa NS nemamo nameru da štitimo zloupotrebe, naravno, tamo gde ih ima. Pravosnažne presude u ovom slučaju, koje treba to da dokažu, još nema. Počela je druga godina čekanja kako je Šarančić uputio žalbu Apelacionom sudu preko Specijalnog, koji je doneo prvostepenu presudu, ali žalba još uvek nije stigla do Apelacionog suda. Pre nekoliko meseci smo postavili pitanje zašto žalba putuje devet meseci? Predsednik Veća je pismeno odgovorio da je bilo neophodno presudu i zamolnicu poslati Privrednom društvu iz Londona, koje je bilo jedan od ponuđača vozova, što je pokušano preko Ministarstva pravde i državne uprave u septembru prošle godine, ali je posle mesec dana vraćena, jer nije bila prevedena na engleski jezik. Ovo je očigledno propust iza koga stoji nestručnost ili neka, nećemo da budemo skeptični, loša namera. Englesko pravosuđe vraća presudu na prevod i tek posle višemesečnog čekanja na prevod, presuda i zamolnica su poslate u London 26. maja ove godine. Dakle, više od četiri meseca Specijalni sud nije dobio dokaz iz Engleske o uručenju presude, jer žalba ne šalje na apelaciji. Postavljam pitanje ministru pravde – da li naše pravosuđe može u nedogled da čeka na uručenje presude Privrednom društvu u Londonu i time neogračeno donošenje pravosnažne presude ili postoje zakonski rokovi? Zašto se presuda dostavlja Privrednom društvu iz Londona koje nije učestvovalo u sudskom postupku ni kao oštećeni, ni kao optuženi, ni kao svedok? Zašto presuda nije dostavljena Privrednom društvu iz Trsta, koje je dokazano učestvovalo u ovim nabavkama i čiji je vlasnik učestvovao u sudskom postupku kao svedok? Zašto je sudsko veće Specijalnog suda prvostepenom presudom obavezalo privredna društva iz Trsta i Londona da imovinsku korist uplate solidarno u budžet Republike Srbije, iako je u sudskom postupku dokazano da budžet Republike Srbije nije oštećen, niti je iz njega vršena isplata, već su ova vozna sredstva, sopstvenim radom i zaradom, isplatila sama sebe? Takođe, Železnica je, uoči završnih reči, obavestila sud da nije obračunala nikakvu štetu u ovim nabavkama, a Milanku Šarančiću u presudi piše da je osuđen, jer je Železnica oštećena. Obzirom da mi je Ministarstvo za infrastrukturu samo delimično odgovorilo na pitanja koja smo postavili 19. juna ove godine, i to o prihodima i rashodima koja su ostvarena u mandatu Milanka Šarančića, a tražili smo da se daju uporedni rezultati u periodu pre, toku i posle njegovog mandata, počev od 2001. godine, pa do poslednjeg završnog računa, pa ćemo ovog puta biti konkretniji. Molimo da se prezentuju podaci za svaku godinu, u periodu od 2001. – 2013. godine, o sledećem: koliki je bio devizni prihod od tranzita, koliki je bio ukupan dinarski prihod, koliki je bio broj neto tonskih kilometara, broj remontovanih vagona sopstvenim sredstvima bez pomoći iz budžeta Republike Srbije, broj nabavljenih teretnih vagona za potrebe saobraćaja, broj ispravnih lokomotiva u saobraćaju, broj remontovanih kilometar pruga uključujući i započeti remont pruge Batajnica – Golubinci, broj uređenih i obezbeđenih pružnih prelaza sa sopstvenim sredstvima, broj adaptiranih staničnih zgrada, ambulanti Medicinsko-železničkog zavoda, broj radnika u železničkom preduzeću, koliki su obračunati finansijski penala u milionima evra za kašnjenje i realizaciju info kredita, koliko naplaćena kamata na deviznu štednju. Kako je moguće da je gubitak Železnice, u periodu januar, septembar 2008. godine, bio oko šest milijardi dinara, a posle smene Šarančića, za tri meseca, narastao preko 16 milijardi dinara? Takođe, postavljam pitanje ministru policije – da li je prikupljanjem operativnih podataka od strane policije utvrđena zloupotreba u milionima evra prilikom nabavka magnetne rezonance 2004. godine za potrebe Železničko-medicinskog zavoda i, ako jeste, ko je i zbog čega tu pljačku svesno pokrivao do sada? Zahvaljujem, gospođo predsednice. Uvažene kolege narodni poslanici, moje pitanje je upućeno ministru prosvete Srđanu Verbiću. Molim vas da ga prosledite i, ukoliko je ikako moguće, da se postarate da na njega odgovori u roku kraćem od onog predviđenog, s obzirom na to da se radi o jednoj veoma hitnoj, aktuelnoj i važnoj stvari. Ne znam da li je ministru poznato da su četiri sindikata zaposlenih u prosveti, četiri reprezentativna sindikata koji predstavljaju više od 75 hiljada zaposlenih u prosveti, prošle nedelje posetili Narodnu skupštini. Oni su bili na sednici Odbora za obrazovanje i nauku i tamo su nas upoznali sa svojim zahtevima sa kojima mesecima bezuspešno pokušavaju da upoznaju ministra i da sa njim postignu bilo kakav dogovor o tome, a koji će, kako stvari stoje, sutra dovesti do potpune obustave rada u više od 70% osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Naime, nama su prosvetni radnici tom prilikom rekli da oni imaju dva zahteva. Prvi zahtev je taj, da prosvetni radnici budu izuzeti iz najavljenog smanjenja zarada u javnom sektoru, a drugi zahtev je da se ustanove platni razredi koji bi omogućili da se za jedan stepen stručne spreme, da se za isti stepen stručne spreme u Srbiji dobija makar približno ista plata. Naravno kao i advokati, naravno kao i studenti, naravno kao i radnici, kao i svi drugi koji pokušavaju da iskažu svoje nezadovoljstvo katastrofalnim ekonomskim merama koje sprovodi Vlada Srbije, prosvetni radnici su najpre optuženi da ne razumeju situaciju u kojoj se država nalazi. ` Optuženi za to da se zalažu za povećanje plata u momentu kada je Srbija u tako teškoj situaciji, a juče smo imali prilike da čujemo ministra koji govori da ti sindikalci baš i ne predstavljaju nešto interese i stavove prosvetnih radnika i očigledno je da će se i sa njima desiti, kao i sa predstavnicima Advokatske komore, da će vrlo brzo ministar početi da ih optužuje za to da uopšte nisu reprezentativni. Gospođo predsednice, ako možete, ja ne mogu da vičem, pa ako možete samo da utišate kolege. Zahvaljujem. Ono što je međutim istina, jeste da se ti ljudi ne zalažu ni za kakvo povećanje plata, oni samo pokušavaju da ukažu na jednu činjenicu koja je poznata građanima, a to je da nisu sve plate u javnom sektoru iste i da to smanjenje plata ukoliko je već neophodno, kao što je poznato Demokratska stranka smatra da i nije neophodno, ne može da bude tako linearno napravljeno, zbog toga što je prosečna plata u javnim preduzećima 65.000 dinara, prosečna plata u javnim službama 56.000 dinara, a prosečna plata zaposlenog u prosveti 43.000 dinara. To znači da spremačica ili vozač, ima veću platu od profesora u srednjoj i osnovnoj školi i to je jedini zahtev tih ljudi. Ministar je za danas najavio sastanak sa radnicima, pa ukoliko taj sastanak bude izgledao kao što su izgledali svi prethodni sastanci ministra Verbića sa prosvetnim radnicima, a sve se čini da će tako biti, odnosno da će se taj sastanak sastojati iz toga da on neprekidno govori da nije nadležan. Moje pitanje za ministra Verbića je – šta će učiniti povodom toga da se štrajk prosvetnih radnika prekine i da li ima nameru da kontaktira svoje kolege iz Vlade, one za koje smatra da jesu nadležni za rešenje njihovog problema i da upriliči zajednički sastanak sa tim ljudima? Drugi problem sa kojim se oni suočavaju je to takozvano postojanje norme, kao što je poznato prosvetni radnik koji nema punu normu ima platu 4.000 dinara, ili 15.000 dinara, dok zaposleni u javnim preduzećima, dovoljno je samo da postoji stolica za njih na koju bi mogli da sednu i oni dobijaju punu platu. Ovo je veoma ozbiljan problem, molim vas da prosledite pitanje ministru i da urgirate ako možete da odgovori i u roku pre onog roka koji mu je obavezan. Hvala vam. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, moje prvo pitanje je upućeno predsedniku Pokrajinske vlade, gospodinu Bojanu Pajtiću. Nadam se da će gospodin Pajtić u pauzama između prebrojavanja pokrajinskih poslanika uspeti da mi odgovori na ova pitanja. Nadam se da će u pauzama čuvanja i očuvanja na vlasti i ako ima 6% podrške građana Srbije koji žive u AP Vojvodini, uspeti da odgovori na ova pitanja koja se tiču svih građana i Srbije, ali i onog dela Srbije koji se zove AP Vojvodina.

Koji broj zaposlenih je sada 2014. godine, ukoliko se zna da je 5. oktobra 2000. godine u Pokrajinskoj vladi bilo zaposleno 408 zaposlenih ljudi? Koji je broj sada, ako je 2009. godine 1.208 zaposlenih u organima AP Vojvodine, po kojem kriterijumu, da li su to rođački kriterijumi, da li su to kumovski kriterijumi, da li su to možda stranački kriterijumi, zbog čega se u tom broju iz 2009. godine od 1.208 zaposlenih koji nije naveden tačno, jer je svesno umanjen, jer nisu navedeni podaci o onima koji rade u mnogobrojnim pokrajinskim zavodima, fondovima i drugim institucijama, koji ostvaruju primanja iz vojvođanskog budžeta? Kao primer lošeg rukovođenja i manipulacije brojevima od strane Bojana Pajtića i Pokrajinske vlade, navodim i Pokrajinski fond za kapitalna ulaganja. Prema zvaničnim podacima u tom fondu, zajedno sa direktorom i njegova tri pomoćnika zaposleno je ukupno 40 osoba. Moje pitanje za gospodina Bojana Pajtića je zbog čega svesno se ne navodi da je još 66 angažovano u organima uprave fondova, iako ti ljudi ostvaruju primanja direktno na grbači i na teretu građana Vojvodine?

Drugo pitanje je upućeno ministru unutrašnjih poslova gospodinu Nebojši Stefanoviću, uz poziv da i tu istragu završi sa istom onom efikasnošću kao i što se rešavaju istrage u mnogim drugim slučajevima zbog kojih je ove godine u odnosu na isti period prošle godine, krivična dela protiv života i tela su umanjena za 23%, protiv imovine za 21,6%, protiv polne slobode za 38,2% Zbog toga je moje pitanje kako ide postupak istrage protiv odgovornih za uništenje Razvojne banke Vojvodine? Šta je sa istragama vezanim za Fond za kapitalna ulaganja, Fond za unapređenje tehnologije i za te čuvene sifone koje su penzioneri Vojvodine dobili bez pitanja da li su im potrebni ili ne i koliko su ti sifoni plaćeni, kao i istraga vezana za Fond za razvoj? Danas je 21. oktobar, dan koji je ispreplitan događajima značajnim u našoj bližoj i daljoj istoriji. Iskoristio bih ovu priliku i ovo vreme koje mi je preostalo za postavljanje pitanja, da podsetim da je pre šest godina na današnji dan održan osnivački kongres SNS. Zbog toga bih se zahvalio svim članovima i simpatizerima SNS na energiji koji su uložili da reformišu državu, da promene naše društvo.

Pošto se više niko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici dr Miljana Nikolić, Momo Čolaković, Olena Pauga i Konstantin Arsenović. Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda sednice. Dostavljeni su vam zapisnici sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini i Druge sednice redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini. Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica. Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno budžetska i mandatno imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike. Prelazimo na odlučivanje o zapisnicima. Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini održane 4, 5, 8, 9. i 10. septembra 2014. godine. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini. Stavljam na glasanje Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini održanoj 8. i 10. oktobra 2014. godine. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice. Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave. Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Generalni sekretar Narodne skupštine Jana Ljubičić predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog za imenovanje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 17. oktobra 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. oktobra 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasovaprihvatila ovaj predlog. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. oktobra 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Odbor za prava deteta predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. oktobra 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević na osnovu člana 92. stav 2. i 4. Poslovnika Narodne skupštine predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji su podneli Narodnoj skupštini 26. septembra 2014. godine.

Kao što kolege poslanici znaju, još 26. septembra smo, kao što smo i obećali ministru, podneli Predlog zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju. Bilo je izmena tog zakona. Predlagali smo amandman koji bi trebao da uvede akademsku čestitost kao jednu formalnu zakonsku prepreku poplavi plagijata što diploma što doktorskih i magistarskih titula. Ministar je to odbio zato što je rekao da to nije bilo u tom trenutku na dnevnom redu iz tehničkih razloga, ali da će apsolutno što pre i sam svestan potrebe da se tako nešto uradi ponuditi jedno rešenje. Mi smo obećali da mu pomognemo zato što znamo da ima puno posla sa ovim studentskim protestima inače i da ćemo predložiti jedan Predlog dopuna zakona. To smo i učinili 26. septembra i vi ste dobili ovaj predlog zakona. To je da se uvodi ono što bi trebalo da se podrazumeva, ali kada se ne podrazumeva mora da se stavi na formalan način – Institut akademske čestitosti koji predstavlja način da se, ponavljam, spreči ova poplava plagijata, pre svega u državnoj upravi kod činovnika i funkcionera državne uprave, od bar jednog predsednika opštine u Srbiji, a ima ih verovatno desetak, bar jednog gradonačelnika u Srbiji, a ima ih verovatno nekoliko, i bar jednog ministra u Vladi Aleksandra Vučića, a verovatno ih ima više. Ti plagijati naravno da nisu samo u ovim institucijama, ali u njima su najopasniji za normalan život u ovoj državi jer praktično imamo ljude na najvišim pozicijama vlasti koji taj posao rade time što se lažno predstavljaju i što time krše pozitivne propise. Izmena je vrlo jednostavna. U članu 4. se dodaje tačka 1a) koja kaže – akademska čestitost, a onda se dodaje i član 5a koji kaže – akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava.

Stavljam na glasanje ovaj

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, i Predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kv naponskog nivoa „Transbalkanski koridor – prva faza“ Narodni poslanik Vladimir Marinković je opravdano odsutan. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača Željka Sertića, ministra privrede, dr Dušana Vujovića, ministra finansija i Aleksandra Antića, ministra rudarstva i energetike, pozvala da današnjoj sednici prisustvuju i Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Milun Trivunac, pomoćnik ministra privrede, Zlatno Milikić, pomoćnik ministra finansija, Dušan Šutanovac, direktor Centra za tržište kapitala u Agenciji za privatizaciju, Branka Radović, pravni savetnik direktora Agencije za privatizaciju, Jadranka Špehar, viši rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju, Jelena Arsić, rukovodilac projekta – koordinator za operativno pravne poslove u Centru za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju, Aleksandra Dragović Delić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija, Tijana Cvetković Gajičić, samostalni savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija, i Gordana Hajvazović, samostalni savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike. Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda pod tačkama 1, 2, 3. i 4, a pre otvaranja zajedničkog načelnog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmeru broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni pretres o: PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU; PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE; PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA, I PREDLOGU ZAKONA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLjANjA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNjE SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 400 KV NAPONSKOG NIVOA „TRANSBALKANSKI KORIDOR – PRVA FAZA“ Da li predstavnici predlagača Željko Srtić, ministar privrede, dr Dušan Vujović, ministar finansija i Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, žele reč? (Da.) Reč ima ministar Željko Sertić, izvolite. Poštovana predsednice, poštovano radno predsedništvo i poštovani poslanici, daću vam obrazloženje za prva tri zakona koja su danas na dnevnom redu pred vama, i to – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Prvi zakon koji imate pred sobom je zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju i osnovni razlog je neophodnost za usklađivanje Zakona o Agenciji za privatizaciju sa odredbama novog Zakona o privatizaciji. Izmenama je obuhvaćena zamena starih instituta novim institutima, kao i dopuna postojećih, kako bi postali primereniji, jasniji i efikasniji. Pored ovog gore, proširuju se i nadležnosti Agencije za privatizaciju i to u sledećim segmentima: Agenciji se daje mogućnost da u ime i za račun trećeg lica prodaje imovinu, što je širi pojam od nepokretnosti, kako je predviđalo prethodno zakonsko rešenje koje nije obuhvatalo prodaju pokretnih stvari, prava itd, zatim, novim Zakonom o privatizaciji poslovi iniciranja privatizacije nisu više u nadležnosti Agencije za privatizaciju, pa se briše član 8. kojim se uređuju poslovi iniciranja privatizacije od strane Agencije, zatim, proširuje nadležnost Agencije pri korišćenju prava glasa po osnovu akcija čiji je zakonit imalac Akcionarski fond, kako bi se omogućilo korišćenje prava nesaglasnih akcionara i dala mogućnost Agenciji da imenuje predstavnika Fonda u organe upravljanja društva u kojima Akcionarski fond ima više od 25% učešća u kapitalu i vrši se usklađivanje metoda prodaje sa odredbama Zakona o privatizaciji. Pored toga, ovim izmenama i dopunama predviđa se da Agencija može podneti predlog za pokretanje stečajnog postupka subjekta privatizacije u slučaju postojanja jednog od stečajnih razloga utvrđenih zakonom kojim se uređuje postupak privatizacije i zakonom kojim se uređuje stečaj. Dalje, propisuje se da Agencija pokreće postupak likvidacije subjekta privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuju privredna društva, te da Agencija imenuje, kontroliše rad i razrešava likvidacionog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija. Takođe, usaglašava se delokrug poslova koje obavlja Upravni odbor Agencije za privatizaciju sa odredbama statuta i u tom smislu dopunjuju novom tačkom 8a u skladu sa kojom Upravni odbor na predlog direktora Agencije odlučuje o zahtevima koji su u skladu sa propisima Agenciji podneti radi davanja saglasnosti. Dalje, zakon se dopunjuje odredbama kojima se reguliše da za obavljanje poslova davanja saglasnosti direktor Agencije obrazuje jednu ili više komisija, zatim se propisuje sastav komisije i predviđaju se uslovi koje član komisije treba da ispunjava, kao i druga pitanja značajna za rad ove komisije. Na kraju, propisuje se da Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije obrazuje ministar nadležan za poslove privrede. Da zaključim, osnovni cilj predloženih izmena i dopuna je usklađivanje sa odredbama novog Zakona o privatizaciji, kojima se vrši proširenje delatnosti Agencije i uređuju pojedini instituti na nov način, a u cilju da se rad Agencije učini što efikasnijim kako bi privatizacija celokupnog društvenog kapitala i jednog dela javnog kapitala mogla da se sprovede u kratkim rokovima, onako kako je uređeno Zakonom o privatizaciji. Svrha zakona je da se uvođenjem novih zakonodavnih rešenja nastavi i poboljša proces ostvarivanja prava iz privatizacije na način koji omogućava veći ekonomski efekat, poveća transparentnost, zaštiti vrednost kapitala i izvrši podsticaj razvoja tržišta hartija od vrednosti. Pored toga, ulogom stečajnog i likvidacionog upravnika i objedinjavanjem ovih poslova u jednu instituciju omogućava se efikasnije rukovođenje u ovim značajnim procesima. Dakle, to je obrazloženje za izmene zakona, odnosno za Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju. Sledeće obrazloženje je o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Glavna okosnica je da je sadašnjim zakonom predviđeno da se fond osniva kao zatvoreno akcionarsko društvo, dok iz odredbi zakona proizilazi da će kasnije, iako nije preciziran rok, promeniti pravnu formu u otvoreno akcionarsko društvo, odnosno da će se akcijama Akcionarskog fonda trgovati na tržištu hartija od vrednosti. Radi pojednostavljenja procedure, ali i ekonomičnosti postupka, predlaže se odustajanje od prvog modela sa trgovanjem akcijama na berzi i nastavak poslovanja fonda u formi nejavnog akcionarskog društva. Predloženim izmenama se ne odustaje od osnovnog cilja zakona, a to je da se građanima koji su stekli status nosioca prava isplati novčana nadoknada od prodaje imovine Akcionarskog fonda, ali sada u pojednostavljenom postupku koji je pogodniji i za same građane. S tim u vezi predložene su izmene ili brisanje svih odredaba zakona koja se odnose na uključivanje akcija fonda na tržište hartija od vrednosti, a u prelaznim odredbama je definisano da fond nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo čijim akcijama se ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. U međuvremenu je donet i novi Zakon o privrednim društvima, kojim su utvrđeni novi oblici organizovanja privrednih društava, kao i rokovi u kojima su društva dužna da se usaglase sa odredbama novog zakona. Akcionarski fond i dalje nije usklađen sa Zakonom o privrednim društvima, jer se čeka izmena zakona kao osnivačkog akta, te će se izmenama zakona kao osnivačkog akta Akcionarskog fonda steći uslovi da fond uskladi svoj oblik organizovanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Takođe, ovim izmenama vrši se i usklađivanje ovog zakona sa odredbama novog Zakona o privatizaciji, u smislu da se ukidaju metodi prodaje definisani prethodnim Zakonom o privatizaciji - javni tender i javna aukcija, a uvodi novi metod - prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem. Pored toga, interveniše se i u delu produžetka rokova koji su istekli. Rok do koga će podnosioci moći da prodaju besplatne akcije bez plaćanja troškova brokerskih usluga, troškova Beogradske berze i troškova saldiranja produžava se do 31. decembra 2016. godine, kako bi građani mogli da pod istim uslovima prodaju i akcije za čije se trgovanje još uvek nisu stekli uslovi. Time se obezbeđuje načelo ravnopravnosti za sve građane, kako one koji su već trgovali stečenim besplatnim akcijama, tako i one koji još uvek nisu iskoristili to pravo, a omogućava se i da pod istim uslovima može trgovati i besplatnim akcijama koje još uvek nisu podeljene ili za čije se trgovanje još uvek nisu stekli uslovi. Takođe, ovim zakonom produžava se rok u kome će javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije Beograd“ sprovesti korporativizaciju, o čemu će odluku doneti osnivač. Kao zaključak još jedanput da ponovim osnovni cilj predloženih izmena i dopuna ovog zakona i usaglašavanje poslovanja Akcionarskog fonda sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima i novog Zakona o privatizaciji. Izmene zakona treba da omoguće više mogućnosti za unovčavanje imovine Akcionarskog fonda, što je neophodno u uslovima ekonomske krize, povlačenje investitora i nedovoljno brzog oporavka tržišta kapitala, a sa ciljem da se na što efikasniji način unovči imovina Fonda, kako bi se građanima koji su stekli status nosioca prava isplatila novčana naknada od prodaje te imovine. Takođe, na kraju, izmene zakona trebaju da doprinesu jednostavnijem i ekonomičnijem načinu isplate novčane nadoknade građanima u odnosu na prvobitno predviđeni koncept, čime bi se ostvarile uštede troškova, kako samim građanima, tako i u budžetu Republike Srbije. Na kraju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Osnivanje i funkcionisanje investicionih fondova kao novog oblika institucionalnih investitora na tržištu kapitala u Republici Srbiji omogućeno je inicijalnim Zakonom o investicionim fondovima iz juna 2006. godine. Izmene i dopune zakona iz 2009. i 2011. godine izvršene su u cilju obezbeđivanja stabilnijeg i sigurnijeg poslovanja investicionih fondova u uslovima globalne finansijske krize i usklađivanja sa relevantnom direktivom 2009/65 Evropskog parlamenta i Saveta, od 13. jula 2009. godine, u meri u kojoj je dozvoljavao stepen razvoja domaćeg finansijskog tržišta, kao i usaglašavanja sa novim Zakonom o tržištu kapitala kao krovnim zakonom iz ove oblasti, koji je stupio na snagu 17. maja 2011. godine. Zakonom i investicionim fondovima učesnicima na finansijskom tržištu, pravnim i fizičkim licima su obezbeđeni uslovi da kao članovi investicionih fondova na jednostavan i efikasan način učestvuju na tržištu kapitala i ostvaruju određene prinose. Suština ovakvog načina ulaganja je da se prikupljena slobodna novčana sredstva članova fonda, u skladu sa propisanim uslovima ulaganja i poslovnom politikom investicionog fonda, ulažu u različite oblike imovine i na takav način doprinose ne samo povećanju imovine fonda i njegovih članica, već i razvoju tržišta kapitala, kao i stvaranju uslova za povoljnije i efikasnije finansiranje realnog sektora. Drugi talas finansijske krize je uslovio dodatno pogoršanje finansijskog položaja i uslova poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima i doveo do značajnog smanjenja imovine samih fondova. U prethodnom periodu kao neke od osnovnih tendencija na domaćem finansijskom tržištu su se javile: Pre svega, značajan pad ostvarenog prometa na Beogradskoj berzi, koji traje od 2008. godine, što znači da je u period od 2008. do 2013. godine promet smanjen oko tri puta u apsolutnom iznosu. Takođe, smanjenje broja tržišnih učesnika, naročito brokersko-dilerskih društava, pao je sa 88 na 41 društvo i društva za upravljanje investicionim fondovima sa 15 na četiri; Skromna ponuda kvalitetnih finansijskih instrumenata, prvenstveno imajući u vidu nedovoljnu ponudu municipalnih i korporativnih obveznica, kao i državnih dužničkih hartija od vrednosti i obveznica međunarodnih finansijskih organizacija; Izražena težnja privrednih subjekata koji su učesnici na finansijskom tržištu da se domaće tržište kapitala učini atraktivnijim, kako domaćim, tako i stranim investitorima. Pored svega ovoga, uočeno je da postoje pojedine neusaglašenosti odredaba zakona koje tangiraju ovu oblast, a prvenstveno Zakona o tržištu kapitala i Zakona o privrednim društvima, u smislu važećih odredaba koje se tiču pravne forme društva za upravljanje investicionim fondovima, kao i organa društva. Takođe, bilo je neophodno uskladiti pojedine pojmove navedenih zakona, a koji su u vezi sa tržištem kapitala sa važećim Zakonom o tržištu kapitala. U cilju sprovođenja navedenog usaglašavanja rešenjem Ministarstva finansija i privrede od 11. marta 2013. godine obrazovana je radna grupa za izmenu propisa u vezi sa hartijama od vrednosti, sa zadatkom stvaranja jednoobraznog pravnog okvira iz ove oblasti. U radu grupe aktivno je učešće uzelo 26 institucija i predstavnika privatnog sektora. Od trenutka osnivanja radna grupa je u periodu od marta do novembra 2013. godine održala četiri sastanka, na kojima su razmotrene sve pristigle primedbe i sugestije relevantnih institucija i, između ostalog, predstavnika fondovske industrije. Uzimajući u obzir sve navedeno kao i neophodnost daljeg usaglašavanja sa pomenutom direktivo iz ove oblasti, a iz razloga sprovođenja procesa pridruživanja EU ukazala se potreba za izradom novih izmena i dopuna zakona. Ovim predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona a u cilju olakšavanja uslova poslovanja društava za upravljanje u uslovima finansijske krize i sistematskog smanjenja vrednosti imovine pod upravljanjem, predviđeno je da se smanjenje iznosa novčanog dela osnovnog kapitala prilikom osnivanja društva za upravljanje kao i adekvatnosti kapitala sa postojećih 200.000 hiljada evra smanji na 125.000 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Na ovaj način stimuliše se osnivanje novih društava za upravljanje i time značajno utiče na potencijalno povećanje broja učesnika na tržištu kapitala. Relaksirana je postojeća obaveza izveštavanja Komisije za hartije od vrednosti od strane društava za upravljanje, u smislu da je pored obaveze godišnjeg izveštavanja umesto dosadašnje obaveze kvartalnog izveštavanja uvedena obaveza polugodišnjeg izveštavanja. Samim tim, društva za upravljanje će pripremati manje dva kvartalna izveštaja godišnje što će značajno uticati na smanjenje troškova društava za upravljanje. Osim toga, a radi veće sigurnosti finansijskog sistema uvedena je i obaveza komisije da sastavi listu revizora koji mogu obavljati reviziju društva za upravljanje i investicionih fondova. Navedena odredba predstavlja i usklađivanje sa Zakonom o tržištu kapitala koji tu odredbu već primenjuje od donošenja, odnosno od 2011. godine. U praksi sva društva za upravljanje već angažuju revizore sa ove liste, tako da navedena odredba neće podrazumevati novo usklađivanje društvenih fondova niti dodatne troškove. Predložene izmene i dopune odredaba postojećeg zakona koji se tiču ulaganja imovine i investicionog fonda kao i ograničenje ulaganja imovine u još većoj meri su usaglašene sa rešenjima predviđenom direktivom, čime je proširena mogućnost ulaganja imovine omogućena bolja diversifikacija rizika a samim tim i veća zaštita investitora. U tom smislu uvedena je obaveza društva za upravljanje da uspostavi sistem upravljanja rizicima koji podrazumeva i tačnu i nezavisnu procenu vrednosti izvedenih finansijskih instrumenata kojima se trguje na OTC tržištu. Uvođenje ovakvog rešenja ne predstavlja dodatnu obavezu društvima za upravljanje, budući da u okviru svojih pravila poslovanja društva za upravljanje već imaju obavezu definisanja politike upravljanja rizicima. Ponuđeno rešenje predstavlja usaglašavanje sa direktivom. Zatim, granica ukupnog nivoa zaduživanja društva za upravljanje u cilju održavanje potrebnog nivoa likvidnosti smanjena je sa 20% na 10% vrednosti imovine fonda, u cilju sposobnosti realizacije zahteva članova fonda za otkupom investicionih jedinica u svakom trenutku. Pored toga, dodatno su precizirane odredbe zakona koje regulišu poslovanje društva za upravljanje i to delatnost društva za upravljanje kada obavlja poslove upravljanja portfolijom, kao i uslove za poveravanje administrativnih i marketinških aktivnosti drugim licima. Sistem naknada nije menjan, osim što je radi olakšavanja u poslovanju ukinut pravilnik o tarifi i uvedena je obaveza navođenja naknada u prospektu fonda. Ovo rešenje je jeftinije i jednostavnije za investicione fondove, a istovremeno transparentnije za potencijalne članove fonda. Iz razloga olakšavanja poslovanja i smanjenja troškova društva za upravljanje i fondu objavljivanje prinosa, oglašavanje neto vrednosti imovine fonda kao i slične odluke, i obaveštavanja objavljuju se samo na internet stranici društva za upravljanje, a ne kao do sada i u najmanje jednom dnevnom listu. Konkretno, troškovi objavljivanja navedenih podataka u dnevnim novinama iznose najmanje 450.000 hiljada dinara na godišnjem nivou po jednom društvu za upravljanje, tako da će predložene izmene svakako ukinuti ovaj nepotrebni trošak društvima za upravljanje. Izvršene su i manje izmene i dopune postojećih odredaba koje se odnose na prospekt investicionog fonda, a iz razloga transparentne investicione politike fonda i dodatne zaštite investitora. Preciznije su regulisane usluge koje može obavljati kastodi banka, kao i mere u nazoru koje na poslovanju društva za upravljanje investicionog fonda i kastodi banke vrši komisija. Pored toga predlogom zakona vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima, u smislu pravne forme, organa upravljanja društva za upravljanje i zatvorenog investicionog fonda, usklađivanje sa Zakonom o tržištu kapitala, uglavnom u delu upućujućih normi radi konzistentnosti i jednobrazne primene u praksi, ako i definisanje pojedinih pojmova. Predloženim rešenjem nesumnjivo će se pozitivno uticati na poslovanje društava za upravljanje investicionim fondovima, same investicione fondove i kastodi banke. Komisiju koja vrši nadozor nad sprovođenjem ovog zakona, investitore sadašnje i potencijalne, odnosno domaće finansijsko tržište u celini. Nadam se, da poštovani poslanici, ste dobili materijale i da ste ih proučili kako bismo dobili dobre i kvalitetne primedbe ukoliko postoje na predlog ovih izmena i dopuna zakona. Tako da ćemo u narednom periodu verovatno imati i raspravu na tu temu. Pitam da li još neko od ovlašćenih predstavnika predlagača želi reč? Izvolite. Zahvaljujem. Poštovano predsedništvo, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, pre vama se danas nalazi još jedna zakonski projekat, Predlog zakona o potvrđivanju javnog interesa s posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400kv naponskog nivoa Transbalkanskog koridora – prva faza. U daljem svom izlaganju ću govoriti o zakonu samo kao o zakonu Transbalkanskom koridoru. Na samom početku želim da istaknem da smo kao predlagač zakona pokušali da pored onih administrativnih normi koje su naravno neophodan element svakog zakonskog projekta da u obrazloženju na jedan kvalitetan način suštinski stavimo do znanja i javnosti, naravno pre svega narodnim poslanicima, koji su to sve razlozi koji su nas rukovodili da priđemo ovakvom načinu rešavanja ovog pitanja i koji je značaj samog projekta. Nadam se da ovakvo jedno obrazloženje je moglo da stvori jednu sliku kod svih narodnih poslanika o značaju samog projekta i značaju da u celim sistemu imamo jednu potpunu koordinaciju i jedan vetar u leća realizaciji ovog projekta koji u suštini je izuzetno važan za energetiku i energetske bilanse naše zemlje. Pre svega, sada ću probati u najkraćem, mimo onoga i bez želje da prepričavam ili da vam iščitavam ono što se nalazi u samom tekstu obrazloženja da dam neke dodatne argumente i dodatne razloge koji su nas rukovodili, ponavljam, da izađemo sa ovakvim zakonskim projektom. Krenuću od toga da pre svega energetika nije nacionalna stvar i nije nacionalno pitanje. Energetika sve više postaje jedan regionalni okvir i jedno niz mera i niz bilansa koji se moraju usklađivati na nivou čitavog regiona, jer energetika kao bilansno važna za sve nas mora da se definiše u svim zemljama u okruženju i jednostavno nije dovoljno imati stabilnu energetsku situaciju samo na teritoriji jedne države ako to nije u čitavom regionu i ako ne postoji mogućnost da jedni drugima pomažemo i lansiramo one nedostajuće količine. Ova kriza koju smo imali u snabdevanju električnim energentima za vreme poplava je dala jedan dodatni razlog da o tome više razmišljamo, jer u situaciji kada su u Srbiji, u onih 12 dana za vreme poplava, kada Termoelektrana „ Nikola Tesla“ A nije radila, kada su nam bile potrebne dodatne količine električne energije, suočili smo se s time, da kapaciteti kojima tu električnu energiju možemo iz zemalja iz okruženja da ubacimo u naš sistem, su vrlo limitirani i da postoji potreba da se oni dodatno šire. Ako tome dodamo i primer koji smo imali na Kosovu i Metohiji kada je usled pucanja jednog bloka u Termoelektrani „Obilić“ čitav sistem tamo bio pred pucanjem. Imali smo situaciju u kojoj je Srbija morala dodatno da oslobađa neke kapacitete kako bi se Kosovu i Metohiji dodalo tih nekih, oko 350 megavata električne energije kako bi sistem izdržao. Shvatili smo da u suštini ta regionalna saradnja i stvaranje interkonekcija između svih zemalja u regionu predstavljaju prioritet i da moramo daleko veću pažnju posvetiti tim projektima i da treba transbalkanskom koridoru, kao projektu od regionalnog značaja, prepoznati od energetske zajednice kao projekat koji je od šireg interesa, treba staviti u prvi plani i pod hitno krenuti u njegovu realizaciju. Neke projekcije govore da će već u periodu posle 2020. godine, doći do značajnog povećanja u potrošnji električne energije, da će to izazvati potrebu za većim kretanjem električne energije, jer potrošnja i proizvodnja električne energije nisu ravnomerni u svim zemljama i u svim regionima tokom čitave sezone, i da je neophodno da sve zemlje u Evropi, pogotovo u ovom delu Evrope gde ne postoje instalisani i kapaciteti, ali i infrastruktura na najvišem nivou, da se dodatno uradi kako bi se i infrastruktura i instalisani kapaciteti digli na daleko veći nivo. Upravo svi ti razlozi su nas rukovodili da izađemo sa ovakvim zakonskim projektom koji realizaciju transbalkanskog koridora kao, ponavljam, projekta od evropskog značaja, regionalnog značaja, stavimo u prioritet sa stanovišta potrebe da se on brzo rešava, efikasno rešava i da u neko dogledno vreme dođe do njegove realizacije. Kada smo razmišljali na koji način da krenemo u realizaciju tog projekta, svesni činjenice da se radi o projektu koji je izuzetno obiman, u prvoj fazi on ima više pravaca i više interkonekcija. Znači ima novu 400 kilovatnu interkonekciju Srbije i Rumunije, novu interkonekciju između Srbije i Crne Gore, novu interkonekciju između Srbije, Bosne i Hercegovine, novi 400 kilovatni dalekovod od Kragujevca do Kraljeva, sa podizanjem naponskog nivoa u Kraljevu na 400 kilovata, zatim podizanje naponskog nivoa prenosne mreže iz čitave zapadne Srbije na 400 kilovatni naponski nivo, izgradnjom novog dalekovoda između Obrenovca i Bajine Bašte, zatim čitav drugi niz mera do potencijalnog podizanja naponskog nivoa u trafostanici Valjevo na 400 kilovata. Kada smo sve to sagledali, kada smo videli o kojoj veličini projekta se radi, kada smo to pokušali da prevedemo u broj parcela i broj predmeta sa kojima ćemo se u realizaciji ovog projekta suočiti, shvatili smo da korišćenjem postojećeg zakona nam treba samo za formalnopravne stvari negde 10 do 15 godina da rešimo sva ta pitanja. U međuvremenu, stvari i život ne mogu da čekaju, u međuvremenu potreba i potrošnja električne energije, rapidno raste, u međuvremenu tranzit između istočne Evrope, pre svega Moldavije i Ukrajine, gde je električna energija izuzetno jeftina i koja će morati da ide prema zapadu, pre svega, prema Italiji, sa jedne strane, i tranzit električne energije od Nemačke prema Turskoj, ta dva tranzita će se desiti u ovom vremenu, i Srbija nije mogla da dozvoli i ne može da dozvoli da nas sve to zaobiđe. To je izuzetno važno za našu državu ne samo zbog mogućnosti da naplatimo tranzite, takse koje sigurno nisu mali i kretaće se u više milionskim iznosima na godišnjem nivou nego to sve čitav značaj naše zemlje kao regionalnog igrača stavlja u prvi plan, naša preduzeća dovodi u poziciju da postaju globalni igrači, u svakom slučaju, regionalni i konačno, to daleko, to značajno podiže nivo energetske bezbednosti u samoj Srbiji, jer ponavljam, stvara mogućnost da jedna velika količina električne energije prolazi kroz Srbiju, samim tim da postaje dostupna i za naše potrošače, sutra za neki novi privredni rast i neke nove privredne objekte. Iz tog razloga pokušali smo da primenimo ista zakonska rešenja koja su bila primenjena za realizaciju projekata i „Južni tok“ Izuzetno uvažavam sve primedbe koje smo čuli i na Odboru da su rokovi iz zakona koji predviđaju neke proceduralne stvari vrlo kratki, ponavljam izuzetno uvažavam, jer znam da dolaze od strane ljudi koji imaju puno iskustvo u vođenju lokalnih samouprava i rešavanju ovakvih i sličnih predmeta. Čuo sam da je posebno gospodin Dragan Jovanović imao sugestiju da su rokovi kratki i da bi trebalo razmotriti eventualno da se oni produže, bez sada, nekog mog konačnog izjašnjavanja i naravno, o tome će se u krajnjem izjasniti Vlada, ja hoću samo da pomenem i podcrtam ponovo dve stvari – prva stvar, isti su rokovi, ista procedura i sve je isto kao u onom zakonskom rešenju koje je ova ista Skupština usvojila vezano za realizaciju projekta „Južni tok“, to pod jedan. Pod dva – mi ne možemo na ovolikom broju parcela da dozvolimo jednu laganu proceduru i one pune rokove, jer ponavljam za ovaj broj parcela uz one sve naše tipične slabosti bi nam trebalo 10 do 15 godina, a mi planiramo već 2020. godine da imamo ovaj projekat realizovan, a 2025. godine možda neki krajnji rok. Pod dva, čuli smo primedbe kolega iz DS vezano za ustavnost ovog zakonskog projekta i biće mi veliko zadovoljstvo da čujem obrazloženje u kom tom segmentu ovo zakonsko rešenje nije ustavno. Ponavlja, reč je o rešenju koje je identično onom zakonskom rešenju koje smo doneli za „Južni tok“ i čini mi se tada da smo zajedno glasali za ta zakonska rešenja, ali rasprava je pred nama, mogućnost podnošenja amandmana i mogućnost popravljanja samog teksta su ono što je deo naše parlamentarne prakse. Mi ćemo sa velikom pažnjom čuti sve vaše primedbe i sugestije i naravno, bez ikakve sujete prihvatiti sve amandmane koji idu u pravcu realizacije ovog projekta na bolji, kvalitetniji i brži način.

Da li izvestioci nadležnih Odbora žele reč? (Ne.) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Reč ima narodni poslanik Žika Gojković.

Takođe, predviđeno je jačanje kontrolne uloge Agencije u smislu ispunjavanje obaveza, koje u procesu prodaje preuzima kupac na sebe. Brojna prethodna iskustva pokazala su da su u procesu kupovine preduzeća učestvovali kupci, vrlo nečasnih, u krajnju ruku sumnjivih namera koji nisu ispunjavali svoje obaveze iz ugovora o kupovini tih istih preduzeća. Tu je po mom mišljenju Agencija imala ozbiljnih promašaja, jer niko nije na adekvatan način, nije sprovela kontrolu obaveza koje je na sebe preuzeo kupac. Znači, svi su znali u jednom podužem vremenskom periodu da ti kupci ne ispunjavaju obaveze, ćutali su i dozvolili da se stihijski uništavaju preduzeća koja su do tada, neka od njih, vrlo dobro i vrlo lepo funkcionisala i radila. Na teritoriji grada Sombora, iz kojeg ja dolazim, brojna preduzeća su od strane bivših vlasnika enormno zadužena, a obaveze u smislu investicija nisu ispoštovane. Ovaj zakon važan je zbog činjenice zato što daje Agenciji široke nadležnosti oko prodaje preduzeća koja su u vlasništvu republičkih fondova, pre svega, tu mislim na Fond PIO. Ono što takođe mislim da je moglo ovim zakonom da se uredi dodatno, jeste da se više uključe lokalne samouprave u proces i prodaje, ali i kontrole sprovođenja ugovora o prodaji firmi koje su već prodate. Mislim da je ministarstvo, odnosno Vlada mogla da pronađe način da kroz Komisiju za kontrolu uključi predstavnike naših opština i gradova. Ne treba posebno objašnjavati koliko je svakom našem gradu važno svako radno mesto, a nažalost brojna su se ugasila zbog činjenice da je proces privatizacije u proteklom periodu tekao više stihijski nego kontrolisano. Zamolio bih predsedavajućeg, ako možete da umirite jedan deo ljudi, kojima očigledno je bitno što šta se dešava u ovim preduzećima i koliko je radnih mesta izgubljeno. Mislim da bi bilo dobro bar da saslušaju u periodu kada su mogli nešto konkretno da učine, nisu učinili, pa bar da čuju kakva je situacija u tim javnim preduzećima. Želim da skrenem pažnju predlagaču ovom prilikom da je trebao i morao da se pozabavi kadrovima koji upravljaju subjektima privatizacije, naročito preduzeća u restrukturiranju, jer u nekima od njih upravljaju ljudi sa vrlo sumnjivim biografijama, koji imaju brojne krivične prijave. Želim da navedem primer AD „Alekse Šantića“ i zamolio bih vas da ovo posebno proverite, u kojem i dan danas sedi čovek po imenu Aleksandar Marotić, čovek koji je odbio da u posed preduzeća uvede odbor direktora postavljenog od strane Agencije, tj. od strane države. Taj isti nesvesni Marotić, koji po sopstvenom priznanju ima brojne krivične prijave, a u isto vreme nažalost, bio je čest gosta u Agenciji za privatizaciju, kod pojedinaca i vrlo omiljen. Mislim da podhitno država mora naći način da takve ljude sklonimo iz preduzeća u kojima su pokazali svoje neumeće, bahatost i bezobrazluk, ali što je još važnije da trajno uklonimo one koji takve ljude postavljaju.

Mislim da ne možemo samo onim što je napisano poboljšati rad, već taj rad će se poboljšati isključivo dobrim, kvalitetnim kadrovima, ljudima koji pošteno rade svoj posao, a ne onima koji su deo kombinacije koja se odvija na način kako prođu izbori tako - hajmo svi kod pobednika i nastavljamo da radimo ono što smo radili. To je bio vrlo čest slučaj i nažalost i dan danas, usudio bih se reći u Agenciji za privatizaciju, ali ne samo tamo. U svakom slučaju ove izmene zakona treba podržati i ujedno zatražiti od Ministarstva poljoprivrede povećanje aktivnosti u cilju dovršetka procesa privatizacije, pre svega u firmama u restrukturiranju. Naša poslanička grupa će u danu za glasanje podržati ovaj zahtev, kao i sve dobre predloge koji budu dolazili iz vašeg ministarstva. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, poslanička grupa NS razume potrebu izmene i donošenje postojećih zakona. Razumemo da je potreba da se Zakon o Agenciji za privatizaciju uskladi sa novim Zakonom o privatizaciji. Samo da podsetim, pre svega, gledaoce da jednostavno sada imamo više modela same privatizacije gde je potrebno da Agencija bude ta koja će resornom ministarstvu podneti predlog kakav vid privatizacije će se primeniti na jednom od ova 502 preduzeća koja su još ostala da se privatizuju i to razumemo. Ono što je ovde važno i što treba naglasiti, jeste da Agencija ovim dobija još veći značaj nego što je do sada imala. Kolega koji je govorio pre mene, govorio je da je Agencija vršila privatizaciju u protekloj deceniji. Agencija za privatizaciju prodavala, kontrolisala prodaju, uvodila stečaje, ali da se nije pokazala u nekom sjajnom svetlu. Danas, kada treba da donesemo jedan lex specialis o nečemu što je govorio ministar Antić, a to je trans-balkanski koridor, prva faza, valjda smo trebali, gospodine Sertiću, uvaženi ministre, da malo više protresemo ovu Agenciju za privatizaciju. Ono što je interesantno i što treba da se zna, kako su oni delovali, kakva je privatizacija bila. Nažalost, imamo i ogroman broj ljudi koji imaju izvršne sudske presude za zaostale naknade, odnosno plate, do privatizacije koje nisu isplaćene. Veliki broj ljudi ne može da ode u penziju sada, jer nemaju povezan radni staž. Ono što je takođe interesantna stvar, a to je prema podacima koje imamo, Agencija za privatizaciju ima oko 300 zaposlenih. Od tih 300 zaposlenih, koliko čujemo, prosečna plata u Agenciji je oko 100.000 dinara. Interesantna je stvar da se nama ponekad čini, koji to pratimo sa strane, što kao narodni poslanici, što kao građani Srbije, da tamo rade kao nekakvi supermeni. Gospodin koji se zove Dragan Ugričić, ne poznajem čoveka, ali on je onako poseban, interesantan primer, čovek je osim što je naravno zaposlen u Agenciji za privatizaciju, nalazi se u odboru direktora firme „7. jul“ iz Siriga. Zatim je član nadzornog odbora FAP iz Priboja. Zatim je u Bordu direktora „Seme Tamiš“ iz Kruševca, itd. Do skoro, ta gospoda su primala i naknade za sva ova mesta u nadzornim, upravnim i savetodavnim mestima bord direktora, od skora, pre svega uticajem Agencije za borbu protiv korupcije, bar kako su se javno izjasnili, oni više ne primaju naknade, ali određene privilegije su zadržali. Ono što je takođe interesantno, to je način upravljanja, pre svega firmama u restrukturiranju. Ovde sam govorio, a vidim da su i danas to moje kolege posebno podvukle, sam sam bio inicijator na Odboru za privredu da se obelodane primanja direktora firme u restrukturiranju. Ono što me je zapanjilo, jeste da su te plate enormno velike. Prelaze 350-400.000 dinara i vi ste gospodine Sertiću obećali kada ste podnosili ekspoze, kada ste birani u ovom narodnom parlamentu da ćete doneti odluku, uredbu ili već šta, da se te plate ograniče. Molim vas, evo sada je prilika i rebalans budžeta koji dolazi ovde do kraja ovog meseca, da vi jednostavno to uradite i da se njima plate ograniče na maksimum 150.000 dinara, a negde i da nemaju platu, jer kako su vodili ta preduzeća, to mi svi dobro vidimo. Mi danas u Srbiji svakoga dana čujemo različiti broj, koliko uopšte ima tih firmi u restrukturiranju. Danas se spominje broj od 175. Ranije je bilo 157. Ono što je takođe interesantno je da nadzor tih direktora, firme u restrukturiranju, vrši upravo Agencija za privatizaciju, da njihovi ljudi sede u nadzornim odborima i do skoro su primali takođe tamo veoma visoke apanaže, koje su išle preko 80.000 dinara. Ono što je takođe važno, to je jedna neverovatna stvar koju morate da proverite kao resorni ministar, a to je kada je prethodna direktorka Agencije za privatizaciju, gospođa Vida Uzelac uvela elektronsko praćenje dolaska na posao, kažu da je u Agenciji bio zavladao neki čudni virus i da je sutradan 70 zaposlenih otišlo na bolovanje. Među njima, moram da kažem sve konkretno, imena stoje ovde sva zbog građana koji treba da znaju kakvi ljudi sede u različitim agencijama. Gospođa Sanja Karović, to je interesantno, ona je tamo šef nekakve pravne službe, a inače je bila i u nadzornom odboru firme „Hidrotehnika“ odavde iz Beograda, čiji su direktori uhapšeni u aferi kada je ovde u Beogradu uhapšen direktor za gradsko zemljište zbog malverzacija sa nekakvim kanalizacijama i kolektorima, a ta firma čiji su direktori pohapšeni zbog izgradnje tunela, svi su uhapšeni, samo predstavnici Agencija koji su sedeli u nadzornom odboru, oni nikome ništa nisu odgovarali. Moja koleginica iz poslaničke grupe, gospođa Dubravka Filipovski, još je 2009. godine podnela tada inicijativu da se formira anketni odbor, koji bi tada još istražio sve ono što je radila Agencija za privatizaciju. Ono što je takođe veliki problem i što građani treba da znaju, to je da ovih skoro preko 3.000 firmi koje su do sada privatizovane, a nažalost, skoro u polovini njih je poništena privatizacija, najveći problem je u stvari bilo praćenje sprovođenja investicionih programa koji su tadašnji kupci trebali da urade. Kako su to kontrolisali, to svi građani Srbije dobro znaju i mi imamo danas ovakvu situaciju, ovakvu sliku kakvu imamo. Mi danas menjamo zakon i dajemo veća ovlašćenja Agenciji. Mi ćemo glasati za ovaj predlog i verujemo u vas. Naravno, verujemo i u današnju direktorku Agencije, gospođicu Marijanu Radovanović, ali ono što vas molim, gospodine ministre, vi morate iskoristiti vaš autoritet da ove stvari o kojima sam sada govorio, da se one prosto više ne ponavljaju. Ono što sam predložio samim amandmanom i što mi je drago da ste na Odboru za privredu i vi to načelno podržali, u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju u članu 15, pa onda imamo član 15a, a zbog građana koji slušaju i gledaju ovaj prenos, pročitaću ga. To je član koji kaže na koji način se biraju članovi komisije. To je vrlo bitna stvar. Članovi komisije ispred Agencije za privatizaciju, koji će kontrolisati kasnije i prodaju privrednih društava i na koji način će ona biti prodata, a i vrlo važno je na koji način sada dobijamo svi veću odgovornost, a to je – ako se primenjuje model strateškog partnerstva, to će biti jedan veliki ispit, kako za resorno ministarstvo, tako i za Agenciju za privatizaciju, jer će tu određene mahinacije moći da budu beskonačno velike, ako ne bude kontrole. Zbog toga, poučen ranijim iskustvima, u ime poslaničkog kluba sam podneo amandman da članovi komisije ispred Agencije za privatizaciju mogu biti samo stalno zaposleni u Agenciji. Kada su mekolege upitale – zašto stalno zaposleni, to je zato što smo imali do sada praksu da neko ko kupuje firmu ima svog čoveka u Agenciji koji je došao pre mesec dana, ima ugovor o delu u Agenciji i onda istog tog čoveka Agencija za privatizaciju postavi u komisiju koja prodaje firmu. Ove stvari su se, nažalost, dešavale i da bismo bar na nekakav način uspeli ovo da sprečimo, mi smo predložili ovakvu meru. Ono što je takođe važno, a što smo obuhvatili ovim amandmanom, gospodine ministre, jeste da u ovim komisijama ne mogu biti ljudi koji su na bilo koji način povezani, da li su bili članovi upravnih, nadzornih odbora, da li su bili u savetodavnoj ulozi, kod firmi koje su podnele obavezujuće ponude za preuzimanje bilo koga od ovih 502 preostala preduzeća. Drago mi je da ste i vi shvatili značaj ove teme. Ako hoćemo da ovaj preostali deo privatizacije protekne što jasnije, što transparentnije, mislim da neće biti sporno da se ovi amandmani prihvate. Ovo što je važno i što bih još hteo da podvučem, vezano za Agenciju za privatizaciju, sami smo bar svedoci iz onoga što dobijamo preko sredstava informisanja, da će od ovih 502 preduzeća negde do 60 njih biti prodato i dobiti na određeni način nove vlasnike, i još nekih 150. Država će naći mehanizam, makar i platila, zbog strateških interesa, jer se nalaze u određenim regijama Srbije, a i zbog proizvodnje koju imaju, da nađe nove vlasnike. Ali, ono što ostaje, a ostaje između 250 i nekih 280 firmi, to će očigledno otići u stečaj. Na vama je, i na nama kao parlamentu, a naravno i na Agenciji, pre svega, da nađemo mehanizam da se izborimo, i to smo i dobili od vas, javno obećanje, da bar za svaku firmu pokušamo na maksimalan način da doprinesemo da ona nađe novog vlasnika. Hteo sam da vas i vaše saradnike upitam, vezano za ovu temu – posle roka od 15. septembra, pisma koja su dolazila za preuzimanje neke od ovih 502 firme, koja su došla otprilike početkom oktobra meseca, da li će ona važiti ili je taj zakonski rok istekao i više ne postoji način? Ili, ako će biti jedna firma preuzeta na način da se preuzme kapital i da se preuzmu zaposleni, da li će na toj nekakvoj javnoj licitaciji moći da učestvuju i firme koje nisu poslale pisma Agenciji za privatizaciju? To je nešto što je nedoumica, trenutno, kod velikog broja privrednika u samoj Srbiji koji hoće da učestvuju u procesu privatizacije i zbog toga bi bilo dobro da se ovakve stvari pojasne. Ono što bih vas još zamolio, i što sam i na Odboru uradio, vi ste ovde pomenuli da se rok za prelazak EPS-a na društvo kao korporaciju produžava do kraja 2016. godine. Sami ste kazali da je taj rok istekao još 2010. godine, da se, nažalost, niko nije setio ni do sada da to pitanje pokrene, pa bih vas ja molio, uvaženi ministre, da više produžetak tih rokova prosto ne dolazi u parlament. Mi imamo loše iskustvo. Pre nekoliko sedmica smo ovde govorili o produžetku roka za upis javne svojine lokalnih samouprava, pokrajina i javnih preduzeća. Mislim da više nema potrebe da na svakoj sednici imamo nekakvo produžavanje rokova. Što se tiče ova preostala dva zakona, Predlog zakona o dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, to je nešto, nažalost, što imamo kao nasleđe one Dinkićeve politike koja je bila 2008. godine.

Nažalost, dolaskom ekonomske krize 2008. godine posustala je i Beogradska berza. Mi imamo realno krizu u finansijskom sektoru. Mislim da je dobra ideja da Agencija upravlja Akcijskim fondom, da upravlja na osnovu usvojenih planova samog Akcijskog fonda.

Ono što građani ne znaju, možda je potrebna malo bolja edukacija šireg sloja stanovništva na koji način oni mogu trgovati sa svojim akcijama. To je nešto što smatram da je potrebno. Ono što je takođe važno, a tiče se ove četvrte tačke, pošto je već uvaženi ministar Antić pomenuo, to je Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa u posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije i izgradnje sistema za prenos električne energije „Transbalkanski koridor - prva faza“ Ono što hoću posebno da naglasim to je da ovakvu investiciju apsolutno treba podržati. Ono što je važno, nama se konekcija sa susednim zemljama pokazala kao spas u godini kada smo imali ovakve elementarne nepogode. Preuzimanje električne energije iz susednih sistema, da li je u pitanju Bosna, da li je u pitanju neka druga zemlja, se pokazalo kao spas i za očuvanje našeg elektro-energetskog sistema. Takođe je vrlo za pohvalu da mi podižemo sistem sa 220 na 400 kilovati, jer samim tim se smanjuju gubici u očuvanju životne sredine i sve je to za pohvalu. Takođe, vi ste i sami naveli da je jedna ovakva investicija strateška za državu Srbiju i sa time se slažemo i zbog toga apsolutno podržavamo aktivnosti Ministarstva.

To je vreme za koje se eksproprijacija vrši. Vi ste ovde izneli tvrdnju da ako bi se išlo redovnim postupcima, da bi to trajalo 15 godina. Ono što bi trebalo da se upoznaju i sami narodni poslanici jeste da mehanizam eksproprijacije kod „Južnog toka“ isto ide dosta sporo, iako su rokovi isto bili izuzetno kratki, kao što su sada u ovom Predlogu zakona. Smatram, a mislim i da ovde ima dosta kolega narodnih poslanika koji tako misle, da je nemoguće da se realnije postave rokovi u jednoj lokalnoj samoupravi gde ćete imati, na primer, dalekovod između Kragujevca i Kraljeva, gde će biti na desetine hiljade parcela da se sve završi u roku od pet dana. To nije realno i smatram da je bolje da se postavi neki realniji period od dve do tri nedelje, kada bi se to moglo završiti. Još jedna stvar koja me interesuje i za koju se nadam da ćete mi dati odgovor, a to je da,nakon završetka upravnog spora, upravni postupak vodi lokalna samouprava, upravni spor vodi sud i kada sud donese presudu gde je stranka u pravu, da treba da se plati veća naknada za to što se tamo postavlja bandera ili stub na njihovom placu, ko isplaćuje eksproprijaciju po presudi upravnog suda, da li lokalna samouprava, da li resorno ministarstvo?

Uvaženi ministri, Nova Srbija će u danu za glasanje podržati ove predloge zakona.

Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Poštovana gospodo ministri, poštovani gosti, drago mi je da konačno imamo na dnevnom redu Skupštine temu koja se iole tiče tržišta kapitala. Naravno, tu su i ovi ostali zakoni, ali o tome ne bih mnogo govorio, s obzirom da je tema privatizacije već poznata.

Što se tiče izmena Zakona o investicionim fondovima, tu bih, naravno, pohvalio motiv da se konačno oživi tržište kapitala u Srbiji. Mislim da je to mnogo važnija tema od toga da se samo uskladimo sa direktivom EU, naročito u smislu da investicioni fondovi i ceo ekosistem tržišta kapitala i u razvijenim kapitalističkim zemljama nastaje evolucijom, a od 2000. godine u Srbiji imamo trend da prosto prepisujemo rešenja koja tamo postoje, iako ta rešenja nikad ovde ne mogu da zažive. Investicioni fondovi i društvo za upravljanje investicionim fondovima su upravo jedna od tih stvari i vaša analiza ovde u obrazloženju zakona upravo to i pokazuje da smo 2008. godineimali 15 društava za upravljanje fondovima, a sada imamo četiri i ta četiri jedva funkcionišu. Takođe, vidimo iz te iste analize da je indeks naše berze, koja praktično ne postoji, pao za nekih 77% u tom istom periodu. Mislim da se možemo složiti da niti berza, niti tržište kapitala u Srbiji ne postoje, ali iz razloga što, po meni, država nije na planski i sistemski način pristupila rešenju tog pitanja, tako da danas imamo bankocentrični finansijski sistem, gde sa jedne strane vi kao preduzeće ne možete da se zadužite nigde drugde osim u Komercijalnoj banci, što ima svoja ograničenja zbog Narodne banke i mogućnosti visine zaduživanja. Iz tog razloga, ukupan kapital cele privrede nam je danas sigurno negativan, jer ne postoji način na koji možete uopšte doći do kapitala, odnosno emitovanja bilo kakvih drugih hartija, akcija, obveznica, što nije vezano za komercijalne banke. Po meni je to ključni problem privrede, jer kako možete danas da finansirate investiciju koja nije kratkoročna, odnosno da traje pet ili 10 godina, a da pri tom ne idete u neku od komercijalnih banaka i tamo nikako ne možete da se zadužite ako ste to već ranije činili? Glavni problem je država, jer država se danas zadužujepo stopama po kojima se privatnim firmama ne isplati zaduživanje i banke, praktično, kupe depozit od građana i kupuju državne hartije i to je ceo naš finansijski sistem. U okviru reforme tržišta kapitala, mislim da bi Ministarstvo finansija, pre svega, to možda i nije toliko tema za vas, moralo da mnogo aktivnije pristupi toj temi, s obzirom da postoje rešenja u nekim drugim zemljama u regionu, gde tržište kapitala daleko bolje funkcioniše i gde je cela državna aktiva, računajući i ovaj deo koji tek treba da se privatizuje, preduzeća u restrukturiranju, i ova kojima gazduje Agencija za privatizaciju, od njih su praktično napravljena društva za upravljanje fondovima i od njih je napravljen fond kojim se upravlja na investicioni način. Kasnije se sa grupom tihi preduzeća izlazi na berzu itd. To sam i ranije spominjao ovde u Narodnoj skupštini. Oni su dobar deo državne aktive praktično ustupili investitorima koji na profesionalan način, koji se uglavnom odnosi na to da se ostvari što veći prinos na kapital, rukovode dalje prodajom ili investiranjem u tu državnu aktivu. Mislim da bi takav model kod nas možda bio čak celishodniji od ovoga što sada radimo, tj. da pokušavamo da prodamo mnogo malih preduzeća konkretnim strateškim investitorima, što će se u nekoj meri uspeti, ali mislim da većinom neće. Što se tiče podele besplatnih akcija, mislim da je najveći gubitnik tranzicije prosečan srpski građanin, baš upravo zbog podele besplatnih akcija. Privatizacija je počela 1990. godine sa Ante Markovićem i ceo kapital društvenih preduzeća je praktično podeljen zaposlenima. Kasnije, kada je državi nestalo para da finansira ratove koje nismo vodili, onda su rađene revalorizacije, pa su te privatizacije poništavane, pa je država ponovo postajala većinski vlasnik, pa posle 2000. godine je društveni kapital podržavljen, pa je onda država volšebno postala vlasnik društvenog kapitala, što je vrlo upitno da li je uopšte moglo, pa nakon toga su samo manjinski udeli deljeni zaposlenima i sada smo imali čuvene besplatne akcije, koje su se ispostavile da ne vrede ništa. Glavni i osnovni problem je ponovo, vraćam se, zašto sve te akcije manjinskih paketa nisu vredele ništa? Upravo iz razloga što ne postoje tržišta kapitala likvidna na kojima se trguje i gde Komisija za hartije od vrednosti ima mnogo jaču ulogu nego što ima kod nas i gde ste vi kao manjinski akcionar zaštićeni zakonom i gde postoji transparentnost i korporativno upravljanje i pravna sigurnost i gde se stečaj završava u nekom doglednom roku. Po meni su to sve razlozi zašto mi nemamo investicione fondove i društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji. Glasaćemo za ovaj predlog. Ta konkretna rešenja da se smanji cenzus za osnivanje sa 200.000 na 125.000 evra je dobar predlog i neka druga rešenja koja se tiču objavljivanja izveštaja i manje birokratije. Ali, i dalje smatramo da suštinski problem, a to je sve ovo što sam malopre nabrojao, je i dalje nešto zbog čega mi nećemo imati veće strane investicije niti od strane velikih private equity fondova, niti investicionih fondova itd, a mislim da je Srbija sada dobro tržište za tako nešto. Dok se ne uradi ceo sistem, takve investicije će izostati. Što se tiče Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, mislimo da ponovno pomeranje rokova nije dobro i tu vas ne možemo podržati, jer mislim da građani zaslužuju makar da se deo onih čuvenih obećanja ispuni, tako da za ova druga dva zakona LSV će glasati. Zahvaljujem.

Izvolite.

Ubrzane reforme u Srbiji, čiji smo svi svedoci, zahtevaju da se ne zadovoljavajuća zakonska rešenja unapređuju putem izmena i dopuna zakona. Ubrzanje našeg evropskog puta, ka usvajanju najboljih praksi EU, takođe zahtevaju da se traže bolja rešenja. Konačno je pažljivo osluškivano ono što pričaju i kakvi su stavovi ključnih učesnika na finansijskom tržištu, odnosno institucija koje najbolje poznaju problematiku koja je predmet današnje rasprave. Nakon tog osluškivanja, kao i konsultovanja relevantnih institucija, logičan je sled događaja da se usvoje stavovi i rešenja onih najkompetentnijih osoba iz tih institucija, organizacija koje Srbija ima i koje su uključene u izmene koje se nalaze danas pred nama. Iskreno se nadam one će biti usvojene, tu nema dileme, a što se tiče poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije neosporno je da će za predložene izmene i dopune glasati. Mi smo morali da, koliko može da se vidi iz predloženih izmena i dopuna ovih zakona, ispravimo i neke fleke koje su verovatno bile rezultat brzine nekih prethodnih većina u ovoj Skupštini, a ne rezultat nemara. Pre svega, veliki je izazov međusobno uskladiti veliki broj zakona koji su donošeni očigledno prebrzo ili bez dovoljno širokog participativnog procesa, koji je najbolja brana tome da se u budućnosti ne usvaju zakoni koji se jedan drugome sučeljavaju, odnosno zakoni koji imaju ozbiljne poteškoće da budu sprovedeni. Kako bilo sad, možemo slobodno da kažemo, sa ponosom, da ona stara Bizmarkova poslovica o zakonima - da su zakoni kao kobasice, ako ih voliš, bolje da ne znaš kako se prave, sve je manje važila u našoj zemlji. Pored evropskog puta i neusklađenosti zakona, koji stvaraju probleme, kako običnim građanima, tako i poslovnom svetu, a vrlo često dovode i do rešavanja manjkavosti zakona kroz nepotrebne podzakonske akte, izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, Zakona o pravu na besplatne akcije, Agencije za privatizaciju, mi stvaramo deo preduslova za otklanjanje posledica krize koja je stigla u Srbiju 2008. godine i koja je ostavila, barem kada je reč o finansijskim tržištima, devastirajuće probleme. Istina je da je to tržište bilo napumpano i da bi se i pad desio i sa krizom i bez krize, ali u uslovima kada mi imamo berzu na kojoj se dnevni promet meri u stotinama hiljada evra, da moramo dobro razmisliti o svi mogućnostima da se ovo vrlo bitno tržište pomeri sa mrtve tačke. Pored berze, u stanju koje liči, a to možemo da priznamo, na kliničku smrt, imamo sunovrat rada brokersko-dilerskih društava, društava za upravljanje investicionim fondovima, kao i društva za upravljanje penzionim fondovima. Bez ovih izmena i dopuna zakona, koji su danas pred nama, nikada ne bismo imali dodatke postojećem penzionom sistemu, alternativu bankarskom finansiranju ili alternativne oblike nisko-rizičnih ulaganja, odnosno ne možemo koristiti načine koji su mnogo brži i efikasniji od deljenja subvencija stranim investitorima koje, kako nam iskustvo pokazuje, vrlo često budu varljive i stvore nam mnogi problema i glavobolje. Možemo da navedemo primere od Pirota do Valjeva. Živimo u vremenu kada je dug zao drug. Nad glavom, kako neki vole da kažu, visi nam bankrot. Realnost je da on nije još uvek pred vratima Srbije, ali mi moramo da vagamo na način koji nije dobar između viših i nižih kamatnih stopa za otplatu, između viših i nižih penzija i plata. To je loš izbor, ali rezultat je što se godinama zabijala glava u pesak. Kada smo stigli tu gde jesmo, onda je logično da imamo što više izvora kojima možemo finansirati javni dug, kako republički, tako i na nivou opština.

Ako budemo imali što više različitih instrumenata finansiranja i ako oni budu kvalitetni, manja je šansa da budemo žrtva događaja koji nisu pod našom kontrolom. Imamo šansu da postanemo i da se pasivno branimo od bankrotstva i kase u kojoj uvek nedostaje nešto prihoda, nego da otvorimo nove razvojne horizonte.

Istaći ću kao dobar primer grad Novi Sad koji je prvi nakon uvođenja zakonskih rešenja da se na tržištu kapitala stvore formalno-pravni uslovi za municipalne obveznice. Za njih možemo da kažemo da one omogućuju jeftinije zaduživanje i bolju ročnost.

Kasnije je bilo još opština koje su koristile ovaj primer finansiranja, kada su u pitanju infrastrukturni objekti.

Da bi građani shvatili, tu je Novi Sad uštedeo na 35 miliona evra tri miliona evra. Mislim da je to Užice zato što su se pojavile municipalne obveznice, a onda je banka dala mnogo niži kredit nego što je ikada iko dao u Srbiji. Što bi rekao naš narod,u tom grmu leži zec, pa dajte da ga isteramo i da počnemo da sređujemo stvari kada su u pitanju naše javne finansije. Kada je reč o investicionim fondovima, ovde imamo relaksaciju adekvatnosti kapitala društva za upravljanje. To je razumno, jer je vrednost imovine kojom ta društva upravljaju postala značajno smanjena. Manje vremena se troši na izveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i ceo proces izveštavanja i revizije društva za upravljanje je učinjen jasnijim, da ne kažem taksativnijim, ali u svakom slučaju, primerenim zakonodavstvima EU.

Otvorene su mogućnosti za nove oblasti ulaganja investicionih fondova, a samim tim postoji i bolja diverzifikacija. U prilog boljem upravljanju ide i obaveza uspostavljanja sistema upravljanja rizicima, posebno kada je reč o OTC tržištima, a u skladu sa evropskim iskustvima. Uvode se i promene koje se tiču obaveze oglašavanja, kao i pravilnika i obaveze o tarifi. Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, možemo da kažemo da ovde završavamo posao koji je otpočet donošenjem novog i verovatno poslednjeg Zakona o privatizaciji. Novi zakon o Agenciji za privatizaciju, u skladu sa onim što propisuje novi zakon o privatizaciji, daje Agenciji veća ovlašćenja i veću odgovornost u kompleksnom procesu privatizacije preostalih preduzeća koja se nalaze u portfelju Agencije. Namera zakonodavca je da ako već nismo imali kvalitetnu privatizaciju, a mi socijalisti vrlo često kažemo da je to bila pljačkaška privatizacija koja je ostavila preko 500 hiljada ljudi bez posla, u godinama kada već to nije obavljeno kako treba ja se iskreno nadam da ćemo bar deo procesa koji privodimo kraju, biti na način koji će biti dobar za te firme koje se privatizuju, tako i za budućnost institucija privatnog vlasništva u Srbiji. Evidentno je da nas čeka mnogo posla u traženju strateških partnera. Mnogo mudrosti u rešavanju statusa i konsekventnog problema kod većine firmi koje imamo, koje poslednjih 10 godina tapkaju u mestu ili po malo mislim da se vraćaju, idu unazad. Ali, pametno redefinisanje Agencije za privatizaciju je ključ u ovom procesu. Ako mi dozvolite ja ću sa nekoliko konkretnih komentara, što se tiče izmena i dopuna Zakona Agencije za privatizaciju, malo prokomentarisati neke članove i istaći zbog čega se generalno ukazala potreba za izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju. Po meni su to dva razloga, to je okončanje procesa privatizacije, restrukturiranja i donošenjem novog zakona o privatizaciji. Dakle, nema suštinskih izmena u obavljanju povremenih poslova koje je do sada imala Agencija i ono što svi ističemo i svi znamo u kakvim se problemima nalazi Agencija. Mislim da sve ovo zahteva jedno znanje i stručnost i posvećenost Agenciji za privatizaciju, ali jasne smernice bez previše mogućnosti za diskreciono odlučivanje kako je to nekad bilo i da se tumače diskrecioni propisi kako nekom odgovara i po željama pojedinaca, pa makar to bili i tajkuni i političari. Dosadašnja i buduća nadležnost Agencije u poslovima promocije postupka, uz dužno poštovanje Agencije kao državne institucije bila je veoma tanka. Mi moramo da znamo da se danas stiče utisak da ni radnici, ni sindikati, pa čak ni potencijalni kupci nisu baš najbolje upoznati sa novim Zakonom o privatizaciji, procedurama koje slede pri tom postupku. Po nekima u javnosti se stvara zabluda kada se pošalje pismo o namerama zainteresovanog kupca i on se maltene smatra kao da je kvalifikovani kupac. Znači, dosta tih nejasnoća, mislim da će se u narednom periodu dosta toga razjasniti, da će javnost biti obaveštena, jer opet moram da napomenem da ovim izmenama zakona posao kontrole privatizacije ugovora ostaje u nadležnosti Agencije u budućem periodu i ovo je dobro s jedne strane da se racionalizuju troškovi. To jeste, opet kažem, za Agenciju veliki izazov da uredi svoj način funkcionisanja koji je bio kakav takav do sada, da ustroji svoje službenike koji rade poslove kontrole, da podvuče crtu i napravi presek onoga što je loše rađeno u proteklih 13, 14 godina. Moramo da razmislimo ministre da ojačamo stručne strukture i kapacitete Agencije u pogledu kontrole i kako ih poboljšati i kako unaprediti terensku kontrolu, ujednačiti taj pristup terenske kontrole, jer se dešavalo da u prošlosti budu privilegovani i da nekome 20 puta date novu šansu, a da nekome odmah raskinete ugovor u startu. To ne sme u budućnosti da se dešava. S obzirom da Agencija određuje kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem uslova prodaje kao i obaveze kupca, investicije, socijalni program, kontinuitet poslovanja itd, ovde se opet od Agencije očekuje posebno da u narednom periodu sve kapacitete uspori i da ovaj posao obavi u dobroj meri sa posebnom pažnjom. Vršenje ovih poslova je srž problema svih privatizacija od 2001. godine. Sve vreme su konsultantske kuće bile te koje su preuzele poslove Agencije i praktično je Agencija bila servis konsultantskim kućama, a ne konsultani servis Agencije. Moraću da navedem samo jedan primer da je tokom svih ovih godina u Srbiji 46 konsultantskih kuća zaradilo 4,27 milijardi dinara. najberićetnija godina za konsultante je bila 2003. godina. Vrlo zanimljiv podatak. Tada su konsultantski eksperti dobili 18,6 miliona evra. To su podaci koji nas u svakom slučaju muče. Plodna godina, što kaže moj kolega Miša Petronijević, plodna godina, a radnici na ulicama zbog neuspešnih privatizacija. Ono što bi hteo da napomenem, a da ne navodim neke primere iz bliske budućnosti, pošto se u medijima špekuliše da stoje jedni pa drugi iza toga, ne bih da povredim nekoga, samo ću navesti primer iz daleke prošlosti. Kod člana 5. posebno je bitno da Agencija ozbiljno shvati nadležnost kontroleusklađenosti programa za prodaju imovine sa propisima o privatizaciji. Izuzetno je bitno da program privatizacije u svim parametrima prati propise i da Agencija tačno zna šta je predmet i paket prodaje. Da li je predmet prodaje roba u pripremi i koliko ona vredi i da li je predmet prodaja robe na zalihama i koliko ona vredi? Ako ne budemo vodili računa da nam ovi parametri ne budu uneti u program privatizacije, za svako konkretno preduzeće gde predmeti privatizacije budu prodaja imovine preduzeća, to znači da će neko kao u slučaju „Sartida“ i „Smedereva“ kupiti firmu po ceni višestruko manjoj od zaliha roba. Prodati zalihe, platiti cenu i na kraju profitirati.

Dobro je da će Fond u organ upravljanja u akcionarskom društvu u kome ima najmanje 25%, na predlog ministarstva delegirati i predlagati ljude u organima upravljanja. Ono što mene interesuje, da li će i kako će, pošto je praksa pokazala do sada, kome podnose izveštaj, pošto ih delegira ministarstvo? Do sada je bilo da mi delegiramo nekog u tom društvu, on jednostavno nema kome da podnosi izveštaj i mislim da bi to trebalo regulisati nekim aktom ministra ili ministarstva sa nekim dopunskim obrazloženjem.

Moram da napomenem na samom kraju, pošto mi ističe vreme, socijalisti vide da je evropski put i prilagođavanje Srbije na tom putu nešto što je neminovno i nešto što je dobro za Srbiju. Takođe nemamo zabluda da u tom procesu moramo suštinski da se menjamo, a da je poželjno da promene budu rezultat konsenzusa društva i njegovog najvećeg dela. Za godinu dana i posla koji je pred nama, neki koji nisu uspeli da završe za celu deceniju, i nisam ovo rekao da bi se žalili, možda nećemo biti za nekoliko klasa bolji, kako su se hvalili, ali ćemo pre realizacije učiniti da ovi procesu budu efikasniji, transparentniji i u interesu svih građana Srbije. Podržavamo ove izmene i dopune kao poslanička grupa, jer su naša trajna opredeljenja da želimo sistem koji funkcioniše, evropski put i tržište koje vodi ka efikasnosti i koji je osnovni resurs za našu socijalnu politiku i ideju socijalne pravde. Gospodine predsedavajući, uvažena gospodo ministri, poštovane kolege narodni poslanici, imamo ovde predlog izmene nekoliko zakona koji u svojoj suštini nose prikaz procesa i privatizacije i energetskog povezivanja i tržišta hartija od vrednosti i raznih drugih stvari koje su samo termini i izrazi koji suštinski treba da pokriju gomilu grešaka, nesposobnosti, nekompetentnosti, čak štetočinstva ove vlasti. Moram da kažem da su uglavnom to usklađivanja sa odredbama Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju, ali bih svakako kritikovao član 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju u smislu da u vremenu štednje i situacije kada treba svi da smanje troškove, kada se određeni funkcioneri SNS odriču duplih funkcija, neki zbog toga bivaju izmenjeni, kao Saša Mirković, a neki ne I dalje je nejasno zašto Agencija funkcioniše polovično kao korisnik budžetskih sredstava i kao neko ko koristi proviziju od prodatih akcija. Takođe moram da kažem da Zakon o pravu na besplatne akcije, Komisija za hartije od vrednosti koja ima gospodina Ćirovića na svom čelu i koga svi želimo da smenimo sa tog mesta zato što je prekršio zakon, recimo, pokazuje kako taj čovek neadekvatnim funkcionisanjem i radom je doveo do kolapsa tržišta hartija od vrednosti. Da se okrenem onome što je suština. Ovi zakoni treba da budu u funkciji podrške istorijskom procesu reforme u Srbiji koje se već godinu dana najavljuju, a nikako da počnu, tj. samo što nisu, valjda od sledećeg ponedeljka ili od srede, i recimo one treba da pomognu u iskorenjivanju pojava kao što su situacija da neko misli da krize uopšte nema kada za sve građane Srbije kriza postoji. Recimo, direktor Državne uprave „Želvoz“, o čemu je ministar sigurno upoznat, iz Smedereva ide na svadbu službenim autom. Radnici primaju 22.000 dinara. Radnici kažu da uredno o svemu pišu i dostavljaju dokaze Agenciji za privatizaciju, ali da direktor „Želvoza“ se poziva na stranku i gradonačelnicu Jasnu Avramović itd, koja ga štiti. Zakon o privatizaciji i Zakon o stečaju su stupili na snagu. Imamo nastavak praznih priča, hvalisanja, marketinga i takmičarski duh ko će bolje i više dati lažnog optimizma. Na primer, ministar finansija je 18. septembra kazao, gospodin Vujović – Agenciji za privatizaciju upućen je veliki broj pisama o zainteresovanosti, a čak 60% njih je kredibilno. Ministar Sertić zna o čemu pričam. Imenovani ministar Sertić 20. septembra kaže u Dnevniku 2 RTS – stigle su 1.732 ponude za 403 preduzeća u restrukturiranju i sada sledi razmatranje. To je u redu. Bar dve nedelje smo čitali i slušali u „slobodnim medijima“ da je Srbija magnet za investitore i šta se onda dešava? Samo posle dve nedelje 1. oktobra ministar Sertić, koga poštujem, kaže – bojim se da postoji malo ozbiljnih ponuda za kupovinu firmi u restrukturiranju uprkos velikom broju pisama o zainteresovanosti. Govorili smo – nemojte ljudi verovati svakom pismu, svaki memorandum o razumevanju ne znači obaveznost ulaska u posao. Ministar Sertić je u pravu. Druga je stvar što je dve nedelje pre toga dao malo drugačiju izjavu, ali on je čovek tačno rekao – uprkos velikom broju pisama, pričali smo o 1.732 prijave, mnogi su rekli to je fenomenalno jer imamo 500 preduzeća što prodaju, što znači da će biti borbe, ali nije tako, završen citat, ministar Sertić. Tako je bilo. Najave, najave, najave. Ništa se ne dešava. To je suština problema. Plašimo se da reforme decenije ne budu fijasko decenije. Plašimo se i utisak je kompletne stručne javnosti da ozbiljnih investitora za sada nema, što je u vezi sa Agencijom za privatizaciju i u vezi je sa zakonima koji su sistemske prirode. Plašimo se da će nam samo saopštiti da moramo još nešto da sačekamo da bi pripremili birače za nove teške rezove,kako se nazivaju. Ono što vredi, plašimo se, biće poklonjeno recimo nekima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za mala sredstva. Atraktivno građevinsko zemljište propalih firmi uzeće zaslužni finansijeri vladajuće stranke i to u svi u Srbiji već znaju. Svi znaju da će neko da kupi „Politiku“, neko će da kupi „Studio B“ Zna se otprilike ko su ti ljudi. Znaju se njihova prezimena i zna se da ti ljudi kontrolišu sve što je iole Radnici će dobiti neku crkavicu u vidu otpremnine koja će biti isplaćena iz kreditnih linija. Neki će dobiti overene zdravstvene knjižice. Govorim o procesu privatizacije koji je propao, pa sada treba to ispravljati. Neki će dobiti povezan radni staž. Moja stranka je bila u vlasti kada je G17 plus i DSS sprovodio privatizaciju, pa smatram da je to bilo loše kako se sprovodila privatizacija u ovoj zemlji i ne stidim se to da kažem. Ali, situacija sada je daleko, daleko od onoga što ste obećali građanima Srbije. Ništa posebno se ne menja u radu Agencije za privatizaciju, dobićemo nešto preciznije nadležnosti o ovom predlogu. U članu 4. menjate dosadašnji član 9. zakona i u tački 5. navodite da će Agencija određivati kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje, kao i obaveze kupca uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede. Ovaj zadatak će biti veliki izazov za Vladu i za premijera jer vidimo da ćete voditi računa kako ste vodili računa o zakonitosti i istovremeno upakovati interese različitih investitora koji će raznim memorandumima i predugovorima na neki način zacrtati neki svoj interes u preduzeću. Biće jako teško sprovesti i uskladiti nečije obeležavanje teritorije unapred i ono što vam piše ovde u zakonu i u smislu kriterijuma. Bojim se da to neće biti moguće. Mislim da sada imate istorijsku šansu da ispravite sve ono što ste zamerali prethodnim vladama. Imate sada tu šansu između ostalog i kroz primenu ovih zakona. U svakom slučaju, treba da pričamo recimo o Agenciji za privatizaciju. Agencija za privatizaciju je imala, ako dobro razumem kolege iz većine, sumnjive tendere, sumnjive procedure i tzv. kriminalne privatizacije, ali to ne sporim. Mislim da u svakom slučaju treba o tome da razgovaraju sa čovekom koji je bio direktor Sektora za tendere u Agenciji za privatizaciju i taj čovek se zove Siniša Mali. On je učestvovao u privatizaciji „Beopetrola“ Bio je majstor za restrukturiranje preduzeća. Takođe, gospodin Ivica Kojić, najbliži saradnik Mlađana Dinkića, a sada šef kabineta gospodina Vučića. Kada budemo raspravljali o funkcionerima Agencije za privatizaciju možemo Svi su o tome pričali, ali to je nebitno. Bitno je da ja mudro unapred odgovaram lideru većine, pošto tačno znam da će da priča o prošlosti, pa rekoh da se odmah ograničimo na gospodina Malog i gospodina Kojića. Ako može to da odgovori, o njihovom učešću, recimo Siniše Malog u „Beopetrolu“ privatizaciji. Ono što je takođe problematično u članu 4. se navodi da je posao Agencije za privatizaciju da predlaže ministarstvu nadležnom za poslove privrede model i metod privatizacije. Tako piše sada. Složićete se, malo je ova odredba čudna jer ovo je lepo zamišljeno, ali je opšte poznato da se sve odluke o modelima i metodima privatizacije donose isključivo u kabinetu premijera. Nije mi jasno kako ćete to u praksi da sprovodite kada znamo da to ide u potpuno drugom pravcu. Uzmimo npr. finsku kompaniju „Sisu“ koja će navodno spasiti ceo Priboj sa 600 novih radnih mesta. Memorandum je potpisan 30. maja na svečanoj ceremoniji u Priboju i premijer je pred 20 TV kamera rekao, citiram – privatizacija do kraja avgusta, aproizvodnja prvih kamiona početkom septembra, kraj citata, Aleksandar Vučić. Nema. Ovo je primer kako neki memorandumi koji se slavodobitno potpisuju u marketinške svrhe, nažalost, još uvek, ne daju konkretne rezultate, a ceo Priboj i ceo taj kraj bi voleo da se to realizuje, nažalost, od toga nema ništa kao i od ostalih vaših obećanja. To je i u „Maratoncima“ rečeno, u januaru ste rekli, pare u aprilu, od tog obećanja prošlo je godinu dana. Moje pitanje vama kao predlagaču - da li je u slučaju FAP metod i model privatizacije još u maju mesecu odredio lično premijer ili je to učinila Agencija? Pošto po ovome piše da treba da učini Agencija. Dakle, recimo oko FAP. Sada vas pitam da li je u maju to odredila Agencija ili predsednik Vlade ili vi, recimo, ne znam? Zato što mi se čini da je premijer overio dogovor, a Agencija sad samo treba pro forme to da primeni u praksi, što mi se čini kao izvrgavanje ovog zakona koji ste nam predložili da usvojimo u ovom trenutku. To je moje neko mišljenje. U članu 5. Zakona o Agenciji stoji da u obavljanju poslova kontrole postupka privatizacije Agencija proverava ispunjenje obaveza strateškog investitora iz ugovora o strateškom partnerstvu, odlično. Moje pitanje vama ministre - kako je Vlada ovo zamislila, a da nema boljeg primera od preduzeća „ErSrbija“ na primer? Znači, vi biste sad mogli kao rezultat strateškog partnerstva „Etihada“ i Vlade Republike Srbije, tj. Republike Srbije, prvo smo vodili bitku godinu dana da vidimo ugovore, pa smo videli tri od pet, znate sve, da ne ponavljam. Ja sam vas pitao ovde u Skupštini da li ste vi videli taj ugovor, niste mi odgovorili. Dakle, kako ćemo sada da utvrdimo ovo strateško partnerstvo, kako ćemo da utvrdimo ispunjavanje obaveza strateškog partnera kada su tri od pet delova ugovora izneseni u javnost, kada vi kao ministar sada možete da nam kažete da li je to sve ispunjeno ili nije, i kako će Agencija sada to retroaktivno da proverava? Da li je to izvodljivo uopšte u tehničkom smislu? U članu 13. postojećeg zakona predviđa se da Upravni odbor donosi program za prodaju imovine u slučaju kada ga nije doneo nadležni organ subjekta privatizacije u skladu sa zakonom. S obzirom da ovde nije baš najjasnije šta su bili razlozi zbog kojih organ donosi, preduzeća nisu donela program, biće interesantno u praksi videti kako to gde Agencija preduzima tuđa ovlašćenja. Ako imamo situaciju da, na primer, organ upravljanja neće da donese program za prodaju imovine onako kako bi to odgovaralo Vladi ili jednom čoveku u Vladi, imaćemo situaciju da će tu ingerenciju preuzeti Upravni odbor Agencije. Nema veze što nije u interesu preduzeća, radnika ili u opštem interesu. Sastaće se članovi Upravnog odbora Agencije za privatizaciju i reći će – ma kakav organ preduzeća, mi najbolje znamo šta treba ovde uraditi i znamo tačno kako treba rasprodati preduzeće i znamo kako mi to treba da uradimo, to što oni tamo misle u tom preduzeću, to je nebitno, to je potpuno nebitno. Vi ste apsolutno sve centralizovali u ovoj državi. U članu 15a. i 15b. predviđa se formiranje dve komisije, jedna za davanje saglasnosti o statusnim pitanjima preduzeća, a druga za preuzimanje mera o izvršenim kontrolama. Jednu formira direktor Agencije, drugu ministar privrede. Stvarno se postavlja pitanjekoliko su ove dve komisije racionalne i opravdane i koliko će to uticati na efikasnost rada Agencije za privatizaciju? Mislim da se ovim samo gomilaju procedure. Mislim da treba da se primenjuju postojeći zakoni. Zamislite kada bi u svim državnim organima postojale dve komisije za nešto? Mi bismo čekali za svaki papir, za svaku dozvolu godinama. Jao, izvinjavam se, mi već čekamo za svaku dozvolu, za svaki papir godinama. Zamislite još da imamo po dve komisije u svakoj instituciji, na svakom mestu. Znam da ova vlast koja je dobila pedeset i nešto posto svih građana Srbije, neverovatnu podršku, može da izglasa da imamo hiljadu komisija. Važno je da svi dobiju partijski posao, to mi je jasno. Da li vidite koliko ovo suštinski samo umnožava propise, administraciju i ono što je zaista nebitno u celoj situaciji? Kada ćete najzad reći javnosti, izaći pred građane i radnike u Srbiji i reći koliko ljudi ide kući, koliko ljudi će biti otpušteno, dakle, koliko ostaje bez posla u okviru ovih reformi koje sprovodite? Da li je to 10, 20, 30, 50 hiljada ljudi? Koliko preduzeća, u kojim regionima u Srbiji? Šta će ti ljudi da rade, od čega će da žive? Imate li rešenje ili ih šaljete pravo na ulicu? To je, recimo, pitanje koje su građani mene zamolili da ja vas pitam. Od 15. septembra, kada je istekao rok za dostavljanje pisamao zainteresovanosti, pa do danas prošlo je više od mesec dana i Agencija mora da zna krvnu sliku naše privrede. Ubeđen sam da 90% preduzeća ili bar 450 firmi nema perspektivu sa ovakvom politikom Vlade, ali ako grešim, onda treba da me demantujete konkretnim ciframa. Na žalost građana Srbije, tih cifara nema. Moram da kažem da i o ovom zakonu koji se tiče javnog interesa za dalekovod, ministre Antiću, Skupština nema uvid u elaborat koji je usvojila Vlada, niti zna zašto se donosi, niti zna koja je konkretna korist od povećanja sa 220 na 400 volti, koji su rokovi, koliko para će dobiti Srbija za izgradnju „Transbalkanskog koridora“ i dalekovoda. Ono što znamo, ministre, jeste da ovaj akt, osim apsolutnog davanja u ruke preduzeću koje se zove „Elektromreže Srbije“, nema ni jednog jedinog slova koje govori o zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, naročito u smislu štetnog jonizujućeg zračenja, kojima su ljudi danas u Vinči podvrgnuti, potencijalno, ako se izgradi jedan od dalekovoda, koji doduše nije u vezi sa ovim predlogom, ali je slična stvar. Dakle, vi pokazujete kako ćete i Vinču da rešite time što nema nijednog jedinog slova o zaštiti ljudskog zdravlja i životne sredine. Znamo da su ovde u pitanju tretiranja alternativnih izvora električne energije pod okriljem EMS.

Mogu do sutra da vam čitam ove odredbe koje su po meni protivzakonite i protivustavne. Elektromreže Srbije“ i gospodin Nikola Petrović, čovek koji je blizak Aleksandru Vučiću, kum Aleksandra Vučića, vodi ovo preduzeće. Oni zajedno sa još nekim ljudima kontrolišu alternativne izvore energije. Ovo je zakon za njega donet i vi ga donosite u Skupštini i mislite da to niko ne vidi u Srbiji. Nema, apsolutno nigde se ne spominje postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, nigde. Nigde se ne spominje, recimo, član 6. stav 3. je sramotan. Kaže – pravo građanina na imovinu i slobodu raspolaganja njegovom imovinom zagarantovana Ustavom se derogira. Oni sami određuju kada će gde da grade. Jeste da javni interes može da propiše sve, ali ako uradimo za svaku firmu koju vi kontrolišete, koja je vama lukrativna, nema jedne oblasti u Srbiji koja neće biti od javnog interesa, tj. vašeg interesa. Sve je od interesa. Šta će nama Zakon o eksproprijaciji? Šta će nama to, kada mi napravimo nov zakon, bez rokova, član 14. odmah da se sprovede, izdavanje akta po zahtevu javnog preduzeća EMS. Nema ni kada, ni u kom roku, ni šta ako je negativno rešenje, ministre, ne piše ništa. Obaveza izdavanja dokumenta i svega šta i kako traži EMS, po ovom zakonu, po članu 14. Po članu 11. - obaveza da se zaključe ugovori sa EMS-om, a ne sopstvena volja po sopstvenom izboru na osnovu ispunjenih zakonskih uslova. Nema zakonskih uslova, samo ono što EMS kaže, „Elektromreže Srbije“, gospodin Petrović. U svakom slučaju, hoću da završim sa molbom da pokušamo na neka od ovih pitanja da odgovorimo, hvala što ste mi dali dodatnih par sekundi, i da kroz amandmanski proces pokušamo da spasimo što se spasti može iz ovih predloga koji u sebi sadrže mnogo nejasnoća i nepreciznosti.

Izvolite. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja znam da postoje ljudi u ovoj sali, kao prethodni govornik, koji bi voleli da postoji neka gumica i da se sve izbriše i da sve što su upropastili, unakazili u periodu bivšeg režima i bivše vlasti, sve one ljude koje su unesrećili, sve one firme koje su upropastili, sve da se zaboravi, ništa da se ne zna i da se kao teret sve stavi u ruke i na leđa Aleksandru Vučiću i Vladi koja je formirana izbornom voljom građana Republike Srbije. I to nam govore oni ljudi koji su od 2003. do 2013. godine 162 firme uveli u postupak restrukturiranja, koji ni u jednoj firmi nisu završili taj postupak, koji su svake godine na taj način stavljali teret na leđa i budžetu i građanima Srbije, 60 hiljada ljudi. Osamsto miliona evra su koštale te firme svake godine. Pokazali su neznanje, inertnost i nesposobnost da završe postupak restrukturiranja. Odgovaralo im je da budu u procesu restrukturiranja zato što su uzimali najkvalitetnije delove tih firmi, privatizovali, otimali, krali i uzimali za sebe. Ko je formirao sve vlasti i ko je kreirao život do 2012. godine? Ko je doveo da 502 firme budu u portfoliju Agencije za privatizaciju? Zašto proces privatizacije nije završen? U kakvom su stanju te firme? Kada sam govorio da imaju na svojoj savesti teret 400 hiljada ljudi koje su ostavili bez radnog mesta, bez posla, bez budućnosti, bez ičega, ista Demokratska stranka, isti Borislav Stefanović, isti Borislav Pajtić, isti ti ljudi su radili sve to. I sada su takvi došli da sole pamet, da kažu šta je sa time, ti isti koji govore sada šta je sa „Er Srbijom“, kompanijom koja je primer u Evropi kako se formira… kako se povećava broj putnika, kako se povećavaju prihodi. Zašto nisu prihvatili kada sam ih pozivao i sada ih pozivam – hajdemo na aerodrom, hajde da vidite kakvi su uslovi rada, hajde da vidimo u kakvim se avionima leti, hajde da vidimo kako posluje ta kompanija sada? Okreće se glava. Dobacuje gospođa Čomić, dobacuje, ne želi da čuje, ali može da vidi. To vide građani Republike Srbije…

Član 107. zato što je uvredio dostojanstvo ovog parlamenta iznosivši mnoge neistine, a 106. zato što je najmanje govorio o tački dnevnog reda. Gotovo uopšte se nije dotakao tačke dnevnog reda. On je pričao ovde o tome kako zna kako će se prodati „Politika“, valjda po autoprojekciji, zato što su oni tako tajno baš tu istu „Politiku“ prodali nekoj moskovskoj firmi pri kraju svog mandata, da pojma nemamo ni danas ko je suštinski vlasnik same „Politike“, ni „Večernjih novosti“ Moram da priznam zaista, doneo sam ovde akcioni plan za bolji život građana u periodu od 2008. do 2011. godine, koji je baš njegova stranka donela. On kaže – privatizacija, završavanje procesa privatizacije, efikasan proces stečaja. Građani su mogli da vide 2011. godine kako se završila ta efikasna privatizacija. Pošto kaže da oni nisu imali veze, ja ih samo podsećam na firmu „Ces Mekon“, koja je između ostalog bila i savetnik Agencije za privatizaciju, a neki su od njih bili i zaposleni u Agenciji za privatizaciju i vršili

Gospodine Đukanoviću, ja sam više puta gospodina Stefanovića opomenuo da se vrati na temu dnevnog reda i na tačke dnevnog reda. Mogu da kažem da je nekoliko puta to tako i uradio, ali uvek je nekako povezao svoju diskusiju posle mojih opomena sa temom dnevnog reda. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, reklamiram član 108, a u vezi člana 107. i člana 106. Dakle, član 108. u drugom stavu kaže – zbog povrede reda na sednici predsednik Narodne skupštine može da izrekne mere opomene oduzimanja reči i udaljavanja sa sednice. Član 107. kaže – govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Član 106. – govornik može da govori samo o tačkama dnevnog reda o kojima se vodipretres. Dakle, smatram da govornik zbog čijeg govora i reklamiram ovu povredu Poslovnika nije poštovao dostojanstvo Narodne skupštine i nije govorio o tački dnevnog reda. Govoreći o privatizaciji i pokušavajući da svali krivicu za opštu grabizaciju koja je sprovedena od 2000. godine na novu vlast, pokušavajući to da uradi grubo je povredio dostojanstvo Narodne skupštine i nije govorio o tački dnevnog reda. Za mene je to isto kao kad bi krivac vršio uviđaj. Dakle, oni koji su naneli najveću štetu društvenoj svojini, oni koji su ostavili 500 hiljada ljudi bez posla, kada ovde govore o tome kako je za to kriva neka nova vlast, treba da znaju da je to grubo povređivanje dostojanstva Narodne skupštine. Oni koji gledaju ovaj TV prenos imaju malo više pamćenja nego što imaju prethodni govornici, tako da verujem da su mogli da primete da oni koji su izvršili privatizaciju šećerana za tri evra u vremenima kada su građani gubili sve, a majstori tranzicije, prijatelji njihove političke partije dobijali sve, da danas ljudi koji su im to omogućili, da se naglo preko noći obogate, grubo pokušavaju podvalom da povrede dostojanstvo Narodne skupštine i da krivicu prebace na neku novu vlast, koja je zatekla samo ostatke ostataka nekad moćne privrede. Hvala

Poslovnika, koji predviđaju da ukoliko dođe do narušavanja reda na sednici predsedavajući može da izrekne između ostalog opomenu oduzimanja reči ili udaljenja sa sednice. Nisam spreman za jednu ovakvu diskusiju kakvu je imao gospodin Borislav Stefanović da izreknem opomenu, mada znam da bi on to jedva sačekao i da bi voleo. Nisam spreman da mu pričinim jedno takvo zadovoljstvo. Izjasnili ste se već da ne želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni. Gospodine predsedavajući, reklamiram član 103. Poslovnika, a u vezi sa članom 107. Dakle, član 103. kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine, a u vezi sa članom 107. koji kaže da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Vi ste, gospodine predsedavajući, dozvolili gospodinu Stefanoviću da 20 minuta i malo više od toga priča ovde najrazličitije besmislice, neistine koje je iznosio pokušavajući u svom izlaganju na volšeban i vrlo perfidan način da svali odgovornost za sve ono što se dešavalo u pogledu privatizacije do 2012. godine na Srpsku naprednu stranku. Upravo on ovde kao lider, kao šef jedne stranke koja je najodgovornija za sve ono što se dešavalo, za sve primere pljačkaške privatizacije, za ono što narod naziva „burazerskom privatizacijom“, za rasprodaju, a ja bih rekao otimačinu državne imovine. Dakle, za sve to što je pokušao nama da stavi kao teret neke prošlosti je upravo njegova stranka odgovorna. Mislim da ste morali da ga opomenete, da mu oduzmete reč i upozorite. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Zahvaljujem, kolega. Samo mogu da vam kažem da ja sa pozicije predsedavajućeg ne mogu da tumačim šta ko govori, da li je neka istina ili nije. Moje je da se staram da li je to u temi dnevnog reda ili ne, a taj deo posla prepuštam narodnim poslanicima i građanima Srbije. Valjda oni najbolje znaju, na prvom mestu građani Srbije, ko je kakva vlast bio.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Pa, o ovome smo već razgovarali, vi ste sada nekolicini poslanika SNS ili iz vaše poslaničke grupe, dozvolili da u okviru povrede Poslovnika repliciraju na ono što je govorio šef poslaničke grupe DS. Jedan poslanik je čak kao povredu Poslovnika reklamirao to što on smatra da je prethodni govornik govorio besmislice i prosto recite nam ako je to način na koji će funkcionisati…

To ste izmislili sad. Gde to piše u Poslovniku? Ni ja, ni bilo ko drugi. Sednica teče u nekakvom realnom vremenu. To znači da vi svaki put možete da povredite Poslovnik po drugom osnovu. Ne može se reklamirati ista povreda Poslovnika, a ne isti član Poslovnika. Molim vas, pročitajte šta piše u članu 103. Narodni poslanik ne može ukazati na istu povredu Poslovnika na koju je već ukazano. Odnosi se na povredu Poslovnika, a ne na član. A da ne pričam o tome da je prethodni kolega lažno prijavio reklamiranje povrede člana 103. s obzirom na to da uopšte nije obrazlagao zbog čega smatra da je član 103. povređen. Kažem vam, da mislim da ste ga povredili zato što ste dozvoljavali kolegama da repliciraju umesto da govore o čemu misle da ste pogrešili i završiću na tome. Nemojte samo to dozvoljavati.

Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Kada ne postoje argumenti onda se ide u napadima na ličnost. To smo čuli od lidera većine. I to se stalno ponavlja i neka vika i bes, ne znam zašto. Mi smo postavili vrlo precizna pitanja. Dobili smo mržnju, o kojoj oni rado govore. Opet im kažem, molim vas, uvaženi poslanici, uvaženi članovi Vlade, pitajte gospodina Sinišu Malog, pitajte gospodina Kojića, pitajte gospodina Nenada Mijailovića, on je sada državni sekretar kod gospodina Vujovića, a bio je kod gospodina Dinkića. Znači, pitajte njih, nemojte mene, nemojte građane da opterećujemo ovim stvarima koliko je ko izgubio, koliko je ko dobio, sve znaju ljudi. Ono što ne znaju građani Srbije je bilo moje vrlo precizno pitanje – kada, kako ćete završiti ovaj proces, uzimajući u obzir ove odredbe koje sada donosite, kako će pomoći taj proces? Kada ćete napustiti vašu politiku? Koju sam definisao na sledeći način. Dakle, u januaru ste rekli, novac u aprilu, od tog obećanja prošlo je godinu dana, pokojni Zoran Radmilović, Bili Piton, Maratonci trče počasni krug, kada ćete napustiti politiku zamajavanja građana Srbije? Kada ćete prestati da lično doživljavate argumente koji se iznose i pitanja koja su legitimna, čime dokazujete da izgleda za vas ipak kum nije dugme čim ovako skačete kao popareni danas u sali. Hvala.

Ali vas molim, da reči mržnja ne upotrebljavate u Narodnoj skupštini, barem ne ako to nije opravdano.

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, odgovoriću na pitanje sa velikim zadovoljstvom. Nećemo menjati politiku zato što ova politika Aleksandra Vučića i SNS donosi rezultate na sreću građana Republike Srbije, a na nesreću bivšeg režima koji se nikada neće vratiti. Ti rezultati su jasni. Evo, Republika Srbije Nacionalna služba za zapošljavanje, aprila 2012. godine, stopa nezaposlenosti 25,5% Srpska napredna stranka preuzima učešće u Vladi i prošloj i vodi ovu Vladu Republike Srbije u prvom kvartalu 2014. godine, stopa nezaposlenosti je i dalje velika, ali 20,8%, skoro 5% manje, odnosno 45.000 ljudi je u realnom sektoru našlo i dobilo posao, a u drugom kvartalu 20,3% je stopa nezaposlenosti. Ovo je rezultat politike Aleksandra Vučića i SNS i nećemo tu politiku napustiti nikada sve dok i dalje ne budemo spuštali stopu nezaposlenosti. Što se tiče relacije i veza, znate li zašto bivšem govorniku, koji je govorio pre mene, znate zašto smetam Elektromreža Srbije? Pa, smeta Elektromreža Srbije zbog rezultata. Pa, zbog rezultata, gospodine predsedavajući. U 2011. godini investicija Elektromreža Srbije, planirana sedam milijardi 665 miliona dinara, ostvarene 49% Ali, smeta gospodin Nikola Petrović koji je pokazao rezultate 2013. godine i od šest milijardi 148 miliona ostvarenog pet milijardi 817 miliona ili 95% investicija. Smeta, zato što je povećao prihod Elektromreža Srbije i napravio prihod budžetu Srbije.

Predsedavajući, narodni poslanik Zoran Babić je u svom repliciranju drugima uzeo sebi za pravo da objašnjava i javnosti i prenosi moje ponašanje. To je osnov za repliku. To je osnov za repliku? Jeste, pošto nije istinito to što prenosi javnosti. Ne mogu da vam dam to pravo na repliku. Znam, to je i Aleksandar pokušao da radi. Molim da narodni poslanici bez velike potrebe ne imitiraju Aleksandra i tehnike kojima pokušavaju da naruže ponašanje poslanika koji ćute u sali, ne koriste, pogotovo ako predsedavajući smatra da je to legitimno. Jeste, ali nije istinito. Ponovo ću se pozvati na povredu člana 107. vređanje dostojanstva, jer je neko i meni, a i ostalim kolegama rekao da ovde širimo mržnju prema nekome zato što zamislite, odgovaramo na neverovatne stvari i neistine koje su ovde iznete. Morali ste da opomenete gospodina šefa poslaničke grupe, možda i partije, više ne znam, pošto je tamo stalno neka pobuna u toj stranci, ali zašto? Zato što ako se već od nas traži da pitamo određene ljude kako je sprovođena privatizacija po zakonima koje su oni doneli, ja isto pitam – šta su to radili gospodin Zvonko i Dušan Nikezić, kao i Mirko Cvetković, inače vrsni članovi DS, ali firme „Ces Mekon“ koja je savetovala Agenciju za privatizaciju, a pri tom su bili i zaposleni u istoj agenciji i tako su sprovodili privatizaciju. Mogu da obavestim sve kolege narodne poslanike da ću u budućnosti ovo da sankcionišem onako kako je Poslovnikom predviđeno. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 106. koji govori o tome da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Srpska napredna stranka pita koji Bili Piton je u AP Vojvodini smislio pljačku tako da 108 preduzeća dobije od Pokrajinskog fonda za subvencioniranje novih tehnologija u Vojvodini preko 35 miliona evra za subvencije a da pri tome ti isti Bili Pitoni u liku predsednika pokrajinske Vlade i gospodina Dragoslava Petrovića nikada nisu objavili ni jedan jedini ugovor…

Izvolite.

Imamo jasne zakonske predloge. Molim ministre da odgovore na pitanja. Voleo bih samo da kažem da Elektromreže Srbije imaju monopol i pošto imaju monopol, jako je lako pričati o tome da je neko smanjio gubitke. Kada ima monopol, ne može da nosi struju u kofama, ali ono što imamo je takođe alternativni izvor energije kojima se bavi uzak krug ljudi koje sam ja ovde nabrojao. Zašto skačete? Zašto vičete? To su ti vaši retrovizori, to je to vaše od obećanja u januaru, pare u aprilu, prošlo je godinu dana gospodo. Gospodo obećali ste bolji život. Obećali ste završetak privatizacije. Obećali ste, imamo toliko ponuda, ne znamo šta ćemo od njih. Morate da razumete jednu stvar, pravosuđe u ovoj zemlji mora da radi nepristrasno, Agencija za privatizaciju mora da radi nepristrasno, nepartijski, ne nameštajući drugarima poslove da bi zaradili pare. To je ono što mi molimo, a vi vičete bez razloga kada nemate argumente, jer su činjenice, gospodo, takve. To su činjenice, nismo mi to izmislili, piše u predlogu. Stvar je potpuno jasna.

Molim vas da to prekinemo više, jer nema nikakvog smisla ova rasprava. Pravo po Poslovniku ili na repliku? Vi ćete Poslovnik, gospodine Martinoviću? Zoran Babić, povreda Poslovnika? U redu, gospodin Aleksandar Martinović, povreda Poslovnika.

Nažalost, malo je policajaca, malo je sudija, malo je tužilaca u Srbiji koliko je kriminalaca i lopova u DS.

To preduzeće je dobilo 151.612 evra subvencija za uvođenje nove tehnologije, za proizvodnju četki.

Ima, zato što se pominjalo da, eto ako je sve čisto, zašto neko ne bude uhapšen, a ja kažem, malo je ljudi koji se bave tim poslom, koliko je kriminala u Vojvodini. To je stvar diskusija, a ne povrede Poslovnika. Ako hoćete da replicirate kao zamenik šefa poslaničke grupe, ja vam ne branim, ali nemojte da zloupotrebljavate pravo na povredu Poslovnika. Gospodine predsedavajući, nadam se da se slažete samnom da svaki narodni poslanik obrazlaže povredu Poslovnika, onako kako on misli da je najbolje. Ovo je moj politički stil i ja se trudim iz sve snage da obrazložim, da je prethodni govornik povredio Poslovnik i molim vas da mi to omogućite.

Od čega su pravljene te velike i male četkice za zube? Pravo na repliku, Zoran Babić i sa ovim završavamo krug replika. Gospodine predsedavajući, ja ne mašem papirima i nekim radovima koji su možda i plagijat, a kojima se prethodni govornik, ne misleći naravno na gospodina Martinovića, služi. Ja govorim o stvarima koje su vrlo tačne i vrlo egzaktne. Ponoviću, predstavnicima bivšeg režima ne odgovaraju uspesi naše države, ne žele da vide sve šta se radi u „Er Srbiji“ Ne žele da vide šta se radi u „Elektromreži“ Srbije, ako je to javno preduzeće, kako reče prethodni govornik, monopolista, zašto oni nisu ostvarili takve poslovne rezultate? Zašto dok bivši režim je upravljao tim preduzećem, zašto oni nisu dobili sertifikate, sve moguće, i priznanja EU u transparentnosti i načinu rukovođenja „Elektromrežama“ Srbije. Zašto oni nisu napravili rezultate takve da se 95% plana i investicija uradi? Zašto oni nisu završili projekat koji je započet 1981. godine, a to je 400-o kilovatna trafostanica Beograd-20? Do 2011, 2012. godine procenat ostvarenosti 25%, a 2013. godine više od 80% Više je urađeno za godinu dana EMS i gospodin Nikola Petrović, nego što su oni uradili za 30 godina. Zašto nisu završili 400-o kilovatnu trafo stanicu Vranje-4, koja je 2011. godine započeta, a 2014. godine je otvaranje u novembru? To su rezultati koji smetaju. To je ono što ne odgovara.

Prema tome, u pravu je gospodin Martinović i ja zaista ulažem jedan prigovor zašto ga prekidate, jer svako ko inicira da je izvršeno krivično delo, prikriva krivično delo, a tu je samo zbog nekih političkih, sitnih jeftinih poena iz čiste mržnje, mislim da morate da to sankcionišete u budućnosti. Mislim da, gospodine predsedavajući i pored vaše dobre volje i pokušaja da spustite ovde određene uzavrele strasti, je najflagrantnije prekršen član 107. Poslovnika od strane gospodina Martinovića, koji je u žaru svoje diskusije i u iskonskoj potrebi da pokaže svoje pravo lice rekao da su članovi DS kriminalci. Nije prvi put [[Zoran Babić, s mesta: Da li je ovo replika?]] Nemojte vi o replikama, pošto ništa drugo i ne radite poslednjih sat vremena, zloupotrebljavajući Poslovnik. (Zoran Babić, s mesta: Šta je ovo?) Dakle, ovde smo imali priliku da čujemo najgrublju moguću uvredu za bilo koga ko se ne nalazi u njihovom taboru. Vi kao predsedavajući… Bili ste dužni da reagujete ne samo kao, nemojte to da kažete, nego pošto je gospodinu ovo treći – četvrti put, da mu izreknete opomenu, da mi najzad vidimo da neko od njih izvrne džepove na Odboru administrativnom, a ne samo ovde da nas bez ikakvog osnova vređa i optužuje da smo kriminalci, jer ova Skupština nije njihova konjušnica da se tako ponašaju. (Zoran Babić, s mesta: Na šta ovo liči da kolege nazivate konjima?

Poslovnika o radu Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od pet minuta, dok se malo uzavrele strasti ne smire.

Gospodine Martinoviću, niste odustali od povrede Poslovnika.

Gospodine Martinoviću daću vam reč, ali vas molim da teške izraze koji daju lične kvalifikacije više ne koristite u svom izlaganju. Znači, sada isti kriterijum za sve poslanike, što ste se izvređali međusobno jeste, mislim da je vreme sa tim da se prekine i da se ova diskusija vrati u normalne tokove.

Ne znam da li ste primetili, ali kada već govorite o upotrebi teških reči, kada sam govorio, onda su mi poslanici bivšeg režima govorili da sam ja ratni zločinac. Evo, ja priznajem da sam ratni zločinac, ali nisam radio ono što su na primer oni radili kada je u pitanju firma… Poslaniče, tražili ste povredu Poslovnika, zloupotrebljavate, idete u repliku. Dakle, nisam radio ono što su oni radili, te inače velike poštenjačine iz DS, kada je u pitanju firma „Aroma plast“ iz Jermenovaca, koja je dobila 200 hiljada evra… Molim vas da obrazložite u čemu je povreda Poslovnika potpredsednika parlamenta koji je u tom trenutku vodio sednicu. Evo, ja kao ratni zločinac obrazlažem kako je opljačkana pokrajina Vojvodina, tako je. Na to je predsedavajući trebao da upozori one koji su mi to dobacili. Dakle, preduzeću „Aroma plast“ iz Jermenovaca je dato 200 hiljada evra subvencija od Fonda za subvencioniranje novih tehnologija u Vojvodini i to je činjenica i to nije nikakva teška reč. Naprosto, to je fakt. To preduzeće je taj iznos od 200 hiljada evra vratilo tako što je po nalogu pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj… Zahvaljujem, znam da se nećete ljutiti. Zahvaljujem zaista, rekli ste u čemu je povreda Poslovnika. Ne mogu da vam dam još dve rečenice. Ovo nisu čarke, ovo su primeri… Dakle, sada imamo pauzu od sat vremena redovno za ručak da bi sednica tekla svojim tokom kako treba. Primetila sam da je kolega potpredsednik Arsić pokušao to sa pet minuta, nije uspelo. Sat vremena redovne pauze pa ćemo nastaviti da raspravljamo o zakonima koji su na dnevnom redu. Uz puno uvažavanje svih poslanika, mislim da bi trebalo da raspravljamo o zakonima.